lijepa. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, sve vas najljepše pozdravljam. Na početku samo jedna najava, dakle danas ćemo dodati na kraju rasprave, prve i druge točke, dakle nakon završetka rasprave o Konačnom prijedlogu Zakona o izvršavanju zakona, imat ćemo Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva vezano za zamjenu zastupnika, a o tome ćemo glasovati sutra u 9,30, dakle o Izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva, samo to. Danas započinjemo, kao što je i najavljeno, s: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 102; Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, za prostorno uređenje i graditeljstvo i za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Prije nego što dam riječ predlagatelju, javlja se kolegica Selak Raspudić, izvolite. Tražim stanku u ime Kluba Mosta u trajanju od 10 minuta. Uvaženi premijeru, budući da vidim da ste vi došli u ime predlagatelja, znate li vi što je ovo? Ovo je odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. To je odluka koju ste na kraju 2017. g. vi potpisali i ta je odluka razlog zbog kojeg uopće ne možemo raspravljati o ovakvom prijedlogu zakona. Poznajete li vi Hrvatsku? Znate li vi krajeve kojima upravljate? Znate li koje su jedinice lokalne samouprave potpomognuta područja? Da znate, a slobodno me demantirajte pa nabrojite, onda biste znali, primjerice, da je u 4. kategoriji zajedno s gradom Petrinjom također i Donja Stubica, koja je katastrofalno stradala u prethodnom potresu i da po ovom vašem neodrživom prijedlogu zakona Gornja Stubica će se financirati sa samo 80%, dok će se primjerice, Petrinja, financirati sa 100% Vi time uvodite presedan. Kažete, nominalno, u javnosti da se zalažete za potpomognuta područja, a zapravo govorite o potpomognutim područjima koja su katastrofalno stradala i potpomognutim područjima na kojima ste vi proglasili katastrofu tek kada su vas mediji prisilili na to. Vi ovim zakonom diskriminirate potpomognuta područja koja se nalaze u istoj kategoriji. Ako možemo praviti razliku između potpomognutih područja i ostalih područja u Hrvatskoj, sigurno je ustavno neodrživo da radimo razliku između dviju identičnih kategorija potpomognutih područja. I također, treba končano reći našim građanima da se ovdje radi samo o konstrukcijskoj obnovi, da oni neće ući u nove domove, nego da im je prema ovom prijedlogu zakona, država omogućila tek [[Upadica: Zahvaljujem.]] potencijalni popravak konstrukcije. Stanka je odobrena. Kolega Beljak, vi ste se javili za povredu Poslovnika ili ne? Onda je prije vas kolegica Orešković, isto tako za stanku, a onda ste vi nakon nje. Izvolite. Hvala uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora. Također, u ime Kluba Stranke Centar i GLAS tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom ukazala na sve ono što smo govorili i tijekom prvog i drugog čitanja Zakona o obnovi Grada Zagreba, sada se nakon 10 mjeseci dobro vidi da je taj zakon jedna od najvećih obmana u hrvatskom pravnom poretku. Po tom zakonu, ne samo da se Zagreb neće obnoviti nego ono malo što će se napraviti, a što će biti utrošena golema sredstva, zakamuflirat će i ovako loše i oronulo stanje. Ne znam radi li se ovdje o pranju nečiste savjesti kada na isti način pokušavate pod isti zakon uvrstiti i Sisačko-moslavačku županiju, a tu ću naglasiti i nadovezati se na ono što je rekla kolegica Selak Raspudić, ovdje se ne radi o tome da ćemo stvoriti nejednakost s obzirom da je riječ o jednom posebnom području koje zaslužuje posebnu skrb. Stvorit ćemo veliku nejednakost između samih hrvatskih građana koji se nalaze u socijalno osjetljivom stanju, a država će im na različite načine i u različitim omjerima sufinancirati obnovu. I to kakvu obnovu? Konstrukcijsku. A nitko ne kaže koliko će građane koštati puna obnova i što to zapravo znači kada se država povuče iz njihovih domova sa skelama koje su konstrukcijski navodno ojačale nekretninu. Također, ne znam radi li se ovdje i o stvaranju nove pravne podloge za dodatnu pljačku naših građana kakva je već puno puta viđena kada je država na ovakav način, vrlo netransparentan, kroz jedno fantomsko tijelo, kao što je to Fond za obnovu koji ovog trena još ne postoji, najavljivala da će provoditi obnove privatnih domova putem javne nabave i sklapanja ugovora sa izvođačima. Sada se, pogotovo nakon potresa u Baniji vidi kako to izgleda i tko u takvoj obnovi najbolje prolazi. Korumpirani političari, a ne i građani koji vape za sigurnošću svog doma. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, u ime Kluba saborskih zastupnika HSS-a … … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Molim? U ime Kluba saborskih zastupnika HSS-a i HSU-a tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bismo se konzultirali oko ovog prijedloga zakona i kako bismo vidjeli da li postoje još neke eventualne manjkavosti uz dužno poštovanje prema kolegici Selak Raspudić, prema kolegici Orešković, ja kao gradonačelnik grada Samobora sa 12—godišnjim iskustvom znam da neke stvari ne mogu baš ići tako kako to netko zamišlja tko nema apsolutno nikakvog iskustva tako da predlažem da svi zajedno uvidimo da ne postoje čarobnjaci pa niti g. Plenković nije čarobnjak, daleko od toga niti nitko od nas, kako bismo svi zajedno podržali taj zakon ali naravno uz ograde da se ne dogodi pljačka, mislim da to nikome nije u interesu, da se ne ponove stvari iz obnove, da se ne ponove manjkavosti koje su se događale u prošlosti i da onda svi zajedno podržimo to jer ljudi, posebno oni koji su stradali u potresu, njih u ovom trenutku ne zanimaju političke podjele, ne zanimaju politička prepucavanja, ne zanima ih ništa nego da se njihovi gorući problemi, vani su temperature u minusu, pada snijeg, riješe što je moguće prije. Tako da ćemo mi u principu, u našem klubu vidjeti postoje li te manjkavosti i ukazati na njih i zamoliti one koji odlučuju da puste ego na stranu, da puste vladajuću većinu na stranu, da se napravi sve što je moguće kako bi se što prije pomoglo ljudima a onda ćemo se nakon toga dalje politički prepucavati kako god tko stigne. I vama je stanka odobrena. Sada je na redu kolegica Vesna Vučemilović, izvolite. Zahvaljujem, predsjedavajući. Tražim stanku od 10 minuta u ime kluba Domovinskog pokreta. Naime, slažem se s kolegom Beljakom da javnost i pogotovo stanovnici na potresom ugroženom području Banovine, Petrinje i Siska očekuje od nas i od Vlade RH brza rješenja ali pritom kod donošenja tih rješenja moramo voditi računa da ova koja sada donosimo, budu u skladu sa nekim zakonima koji su već na snazi. Naime, ovim prijedlogom koji predlagatelj danas donosi u ovaj Visoki dom se na neki način Zakon o proračunu donekle ne poštuje pa zbog toga smatram da se trebamo još dodatni konzultirati. Naime, predviđeno je da se mogu tijekom proračunske godine sredstva preraspodjeljivati bez ograničenja u iznosu većem od propisanoga zakonom koji uređuje proračun. Naime, svima nam je jasno da ćemo ove godine imati dva rebalansa proračuna, nadam se uistinu da će ovaj drugi biti samo tehničke prirode, znači nema nikakvog razloga da tijekom ovog proljetnog rebalansa proračuna ne raspravimo sve te preraspodjele koje će biti vezane uz ove troškove koji će definitivno poremetiti ono što smo već usvojili.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a također tražim stanku kako bismo još jednom raspravili rješenja koja iz ovog zakona proizlaze. I Vlada i vladajuća većina uostalom kao što smo to pokazali i prilikom donošenja osnovnog zakona je saslušala raspravu hrvatskih zastupnika u Hrvatskom saboru i određene amandmane koji su predstavljali poboljšanje samoga zakona su uvršteni u konačni prijedlog zakona i Vlada ih je i vladajuća većina prihvatili su. Ja želim reći prije svega je ovim zakonom predviđeno da će se 100%-tna obnova odnositi na prostore koji ispunjavaju dva kriterija. Prvi kriterij da je proglašena katastrofa i drugi kriterij da je to područje potpada pod prostor potpomognutih područja u RH. Ali bi također htio reći prije svega kolegama iz Mosta i gđi. Selak Raspudić da postoje potpomognuta područja u Hrvatskoj koja nisu ista. I nije isto biti potpomognuto područje u Novom Glinskom Selu i u Donjoj Stubici uz svo uvažavanje Donje Stubice. Prostori koji su prošli kroz Domovinski rat, koji su bili razrušeni gdje su ljudi bili raseljeni, gdje su njihove kuće potpuno uništene, gdje je gospodarstvo uništeno, uz svo poštivanje drugih pa i u mojoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj gdje postoje potpomognuta područja nije isto i ova država i ovaj Sabor i saborski zastupnici trebaju prema tom prostoru imati poseban senzibilitet i to je Vlada ovim zakonom pokazala. I pritom trebamo reći da i u Donjoj Stubici ljudima koji su lošijeg socijalnog statusa, čiji su dohodovni imovinski cenzusi puno slabiji, lošiji, Vlada će i njima sa 100%-tnim i vladajuća većina i ovaj zakon omogućiti obnovu.

baš ne koristim ali mislim da je g. Bačić stvarno povrijedio Poslovnik, molim vas nemojte spominjati i komparirati Donju Stubicu i ostala druga područja jer potpomognuta područja i potpomognuto područje, nemojte komparirati na taj način jer vrijeđate stanovnike, molim vas kolega Bačić. Molim vas. Dobivate opomenu, ovo je potpuno bilo neprimjereno i bezveze. Dobro. Onda je na redu kolega Pavliček koji isto tako traži stanku. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani premijeru. Tražim stanku od 10 minuta u ime kluba Hrvatskih suverenista. Jako je bitno ovdje napomenuti da ovaj zakon ne bude slijedećih nekoliko mjeseci mrtvo slovo na papiru kao što je i Zakon o obnovi Grada Zagreba kada je donesen prije 4,5 mjeseca od tada se u Gradu Zagrebu sukladno tome zakonu nije obnovilo apsolutno ništa. Mi koji dolazimo iz ratom stradalih područja najbolje znamo da je što hitnije obnoviti i izraditi nove domove stanovnicima jer se inače oni vratiti neće. Statistički je dokazano da ukoliko se u godini dana raseljeno stanovništvo ne može vratiti u svoje domove 20-ak posto stanovništva se više nikad ne vrati.

Tražim stanku u ime kluba Zeleno-lijevog bloka kako bi se konzultirali oko izmjena ovog zakona. Mi tu imamo jako puno pitanja i po nama ima dosta kontradikcija koja se uvode sada ovim izmjenama, o nekima o tim su već kolege govorili. Baš ovo sada obrazlaganje stanke od kolege Bačića pokazuje da nisu baš skroz jasni kriteriji šta znači potpomognuto područje, kumulativno sa proglašavanjem katastrofe jer nije baš jasno zašto je sada proglašena katastrofa nakon ovog potresa, a nije proglašena katastrofa nakon potresa u ožujku. Upravo iz tih razloga isto tako ovaj geografski kriterij da recimo Sisak ne spada u taj model, a susjedne općine spadaju, znači razlika geografska od 100 metara budući da indeks razvijenosti ipak nekakav prosjek, mislim da tu može stvoriti dosta problema. S druge strane nam nije jasno i svakako jesmo da se pomogne i da se jasno to u zakonu definira iz solidarnosti prema Sisačko-moslavačkoj županiji da se 100% financiraju zgrade javne namjene čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave znači općine i gradovi jer ne znamo na koji način će vrtiće, škole, domove zdravlja zapravo te jedinice lokalne samouprave financirat obnovu. Isto tako vezano za poljoprivredne zgrade da se definira da li se ide i u njihovu obnovu, mi smatramo da da tj. da bi trebalo ih podvesti pod ove zgrade posebne namjene koje smo već imali u postojećem zakonu. Znači tu imamo dosta stvari koje bi trebalo razriješiti kako bi se doista neke nedoumice ili nepravedan tretman građana riješile, spomenuta je i ova Krapinsko-zagorska županija. Međutim ono što je isto tako bitno da treba institucionalni okvir vidjeti da li je dobro dodati još jednu instituciju u Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje imajući posebice i kako je ta institucija trenutno pod kritikama javnosti. S druge strane upozoravali smo i oko dualizma fonda i ministarstva prilikom obnove Zagreba i okolice i vidimo da upravo zapinje na tome da fond prebacuje odgovornost [[Upadica predsjednik: Hvala lijepa.]] na ministarstvo za svu dokumentaciju koja se traži. Uvažene kolegice i kolege. Prije svega kada tražim stanku u ime Kluba zastupnika SDP-a moram to učiniti zbog onoga što je rekao kolega Bačić. Potpomognuta područja su potpomognuta područja, raditi diskriminaciju na temelju toga kako je nastao uzrok nerazvijenosti nekog kraja, a vi kolega Bačić ste u slučaju Donje Stubice napravili upravo to je potpuno neprimjereno.

Svima onima koji su potpomognuti koji nisu razvijeni moramo pomoći i zato je vaša primjedba bila potpuno neprimjerena. Međutim, ovu stanku ću iskoristiti kako bih predsjedniku Vlade RH uputio jednu poruku, ali možda ne poruku koliko apel. Jučer tijekom aktualnog prijepodneva upitima vama i resornom ministru pokušali smo dobiti odgovor, ali nismo, na koji način će se osigurati da sve one sredine koje su stradale u potresu od 28. i 29. prosinca budu tretirane na isti način ako se radi o nerazvijenim krajevima. Sami ste rekli da Sisak sve ako je pojedinačno možda i bio iznad prosjeka nakon ovog potresa to sigurno više nije. Zato od vas u vašem uvodnom izlaganju tražim da jasno kažete na koji način ćete osigurati da građanke i građani Siska budu na isti način tretirani kao oni iz Petrinje ili Gline i da svima bude osigurano da nakon ove obnove mogu [[Upadica predsjednik: Hvala lijepa.]] sigurno živjeti u svojim domovima. Ako ne onda stanka do 10:

Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, nastavljamo s radom. Sada će nam se obratiti predsjednik Vlade, poštovani Andrej Plenković koji će dati dodatno obrazloženje končanog prijedloga zakona. Izvolite predsjedniče Vlade.

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici, zajedno sa ministrom Horvatom. Danas ćemo predstaviti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi. Prije nego što krenem u temu, samo ću se kratko referirati na zastupnicu Selak Raspudić koja puno čita, ali možda neprecizno pa je stavila Donju Stubicu u 4. kategoriju sa Petrinjom. Možda ste se zabunili pa ste mislili na Gornju, ... [[Upadica se ne čuje.]] rekli ste Donju, Donja vam je u 6. skupini koju poštuje g. Bačić, g. Hajdaš Dončić, a ja sam i tamo bio nakon onoga potresa, tako da mi je u cijelosti jasno o čemu se radi, a što se tiče samoga indeksa razvijenosti, naravno da znamo tko je gdje i koliko je tko razvijen, tu vam je od područnih jedinica, Sisačko-moslavačka županija u onoj skupini koja je i prva ispodprosječno rangirana jedinica područne (regionalne) samouprave. Što se tiče ostalih, samo je Sisak od svih drugih jedinica iz ove županije u 6. skupini, a o tome ćemo govoriti malo kasnije. No, bilo kako bilo, mislim da smo oko ovog zakona postigli jako dobar konsenzus prije nekoliko mjeseci. Naša ambicija je da sličan konsenzus postignemo i sada jer ne vidim da se nešto puno razlikujemo u političkim namjerama da pomognemo ljudima na potresom porušenim područjima. Dakle, ovi potresi od 28. i 29. prosinca prije svega su pogodili Sisačko-moslavačku, Karlovačku i Zagrebačku županiju, imali su katastrofalne posljedice, važno je podsjetiti da je ovaj potres bio poprilično jači koji je pogodio Zagreb i druge dijelove Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije u ožujku. Mi smo kao institucije, sustav, bili na licu mjesta praktički odmah, došli u pomoć našim sugrađanima, našim čelnicima jedinica lokalne i područne samouprave i u tom trenutku prioritet je bio, kao što se sjećate, potraga za osobama koje su se možda nalazile u ruševinama. Ovdje još jednom želim zahvaliti svima, od civilne zaštite, HGSS-a, vatrogasaca, policije, Hrvatske vojske, liječnika, volontera Crvenoga križa, brojnih građana koji su volonterski došli pomagati u ove krajeve porušene potresom. Također, želim još jednom u ime Vlade izraziti sućut obiteljima poginulih u ovom potresu i njihovim bližnjima izraziti suosjećanje. Također, želim kazati kako je cilj Vlade s ovim zakonom i sa mjerama koje ćemo poduzeti da omogućimo povratak u normalni život što prije, a da s obzirom na karakteristike ovoga kraja Hrvatske, to podrazumijeva i dodatnu revitalizaciju gospodarstva. Jedan aspekt je još vrlo važan. Dakle za razliku od onog trenutka kad smo donosili Zakon o obnovi Grada Zagreba, mi sada još nemamo precizne procjene razmjera šteta i iz svih dosad prikupljenih podataka je očito da su štete goleme, ali nemamo cjelovitu sliku, tu sliku ćemo imati tek kasnije, to nije nebitno u ovom trenutku. Za sada znamo da je u Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljeno 36 617 zgrada za pregled, da ih je pregledano 20 370, od kojih je 2 575 neupotrebljivo, a 4 212 privremeno neupotrebljivo. U Karlovačkoj županiji prijavljeno je 804 zgrade, u Zagrebačkoj 3 587, u Gradu Zagrebu 3 110, u Krapinsko-zagorskoj 232. Mi smo u dosadašnjim aktivnostima poduzeli nekoliko hitnih mjera, donijeli smo odluku o dodjeli 120 milijuna kuna za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa, suspendiran je onaj sustav e-Propusnica, donesene su mjere koje idu za tim da smo oslobodili naše sugrađane plaćanja cestarine, donijeli smo odluku koja se odnose na otpise električne energije, plina, toplinske energije, oslobodili poreznih davanja donacije, pokrenuli internetsku stranicu potres.info, proglasili katastrofu, prilagodili strukturu Stožera civilne zaštite sa, na način da potpredsjednik Vlade Medved vodi Stožer koji je praktički svakodnevno situiran i zasjeda u Petrinji i koordinira sve aktivnosti, radimo na popisu šteta, zahvaljujemo statičarima, građevinskim inženjerima, brojnim privatnim kompanijama koje su dale svoju građevinsku operativu proteklih dana. Mi smo isto tako išli u proces zbrinjavanja obitelji, organiziran je veliki broj kontejnera i mobilnih kućica koji su omogućili privremeni smještaj onima koji nisu željeli napustiti svoj dom, svoje kuće. Dakle, ja ću još jednom podsjetiti svi oni koji su željeli alternativni smještaj gdje bi bili na sigurnom, toplom i suhom to su mogli učiniti i takvih je ponuda bilo jako puno i tko to želi i danas to može dobiti, dakle to je vrlo važno. Onaj tko želi ostati na svojoj kući, svom posjedu, imanju tome osiguravamo stambene kontejnere ili mobilne kućice. Tih stambenih kontejnera smo naručili od naših proizvođača i to 428, a mobilnih kućica smo naručili i mnoge od njih su već dopremljene 264 od različitih hotelskih kuća u dogovoru s njima, dio toga su oni i donirali. Mi smo na elektroenergetsku mrežu tj. HEP gdje je priključio 650 privremenih smještajnih objekata uključujući sve one iz različitih privatnih donacija. Također želim spomenuti da smo organizirali i prehranu za stradale stanovnike, zahvaljujemo kuharima, volonterima, ugostiteljima koji su u ovih prvih desetak dana, dva tjedna također dali veliki doprinos i mislimo da je to bio izraz društvene solidarnosti kojeg cijenimo i poštujemo.

Koliko je meni poznato i na računu Crvenoga križa je preko 40 milijuna kuna, ne znam zadnji podatak danas, ali i tamo su isto tako prikupljena značajna sredstva. Ono što je važno, Vlada je osnovala i posebnu radnu skupinu za gospodarsku revitalizaciju ovoga područja i tu vjerujem da su toga svjesni svi saborski zastupnici iz 6. izborne jedinice, svi ste uključeni u tu skupinu, očekujemo vaš doprinos kao i doprinos čelnika lokalne i područne samouprave i naravno stručnjaka iz akademske zajednice. Ono što je posebno važno, ovo je područje koje je puno propatilo u Domovinskom ratu koje je tada teško stradalo i koje se još uvijek u biti oporavlja od tih vremena i zato jest potpomognuto područje praktički cijela Sisačko-moslavačka županija osim samog Grada Siska koji je u 6. kategoriji tj. iznad prosjeka. Ministarstvo regionalnog razvoja sa stručnjacima radi na prikupljanju procjena šteta onda naravno i prijavi za financiranje iz Fonda solidarnosti. Brojne zemlje su nam pomogle u ovom procesu, dale različite donacije, financijska sredstva, konkretnu materijalnu pomoć preko EU mehanizma civilne zaštite. Vidjeli ste i posjet povjerenika Lenarčića u ovom području praktički unutar 24 sata od samoga potresa. Što se tiče ovoga Zakona o obnovi, dakle ovdje treba nekoliko stvari imati na umu. Prvo, mi smo proglasili katastrofu nakon što smo dobili informacije od Stožera civilne zaštite o razmjerima šteta, riječ je o pretežito ruralnom kraju u kojem su stradale obiteljske kuće i to mahom na potpomognutom području, od urbanih cjelina najviše su stradali naravno Petrinja, Sisak i Glina. S te strane prilagodba zakona kojeg smo zajednički donijeli u dva čitanja početkom ovog saziva Sabora išla je u nekoliko pravaca. Jedan je da s obzirom na razmjere šteta i na stanje ekonomsko, socijalno u ovoj županiji izađemo više u susret nego što smo i modelom 60-20-20 predvidjeli u ovome zakonu za onaj prvi potres što mislim da je dobro, te da angažiramo Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji i ovako i onako još uvijek po tom modelu od 100%-nom financiranju rješava pitanje obnove i stambenog zbrinjavanja nad potpomognutim područjima i smatramo da taj ured ima najviše iskustvo i znanja upravo u ovom pogledu. Vlada je tu spremna učiniti sve da pomogne ljudima, čak i odredbe ovoga zakona i u konačnici ovaj dio koji je medijska tema isključivo radi politiziranja radi lokalnih izbora oko Siska, dakle ja ću to još jedanput spomenut. Model 60-20-20 u ovom konkretnom slučaju znači sljedeće, 60 daje država, 20 bi trebala dati županija, mi smo u zakonu predvidjeli ako ne može županija dat će država pa je to 80%, 20% koje bi trebao uplatiti vlasnik ako ne može opet će uplatiti država i izgradit odnosno obnoviti objekt, s tim da će upisati založno pravo na tih 20% u varijanti nekog kasnijeg otuđenja te imovine odnosno te zgrade. Dakle, ono što je važno za naše građane dakle nitko ne mora participirati odmah ništa, ništa to je vrlo bitan detalj, to se ne čuje u ovoj raspravi, a važno je da to znamo jer to piše u nacrtu zakona. Međutim, s obzirom na osjetljivost ove teme i želju Vlade da pronađemo konsenzus, politički konsenzus u ovom zakonu, ja predlažem da današnju raspravu, a i dane dok ne izglasamo zakon iskoristimo za ove mađioničarske ideje koje je imao zastupnik BEljak i pokušamo naći konsenzus koji će biti pravičan. Pravičan u odnosu na realno stanje u Sisačko-moslavačkoj županiji i na stanje u drugim županijama koje pogotovo u ovim rubnim područjima nisu pretjerano drukčije jer tih 10 metara to svako razumski razumije da je situacija vrlo slična. Ali moramo imati zakon koji je svojom arhitekturom branjiv, koji ima određeni smisao i koji dugoročno može opstati i ne dovesti neki drugi kraj, neku drugu situaciju u nepovoljni položaj. Poruka prije nego što dam riječ ministru Horvatu za kraj, ovo je prilika za ozbiljnu i revitalizaciju ovoga dijela Hrvatske. Ja mislim da je to svima jasno da je to dio koji po ovom kontekstu kriterija a važno je i to spomenuti, to ću spomenuti jer imam dojam da možda nismo svi svjesni što su kriteriji kada se govori o indeksu razvijenosti pa da i to imamo na umu, u skladu sa ovom uredbom i izračun indeksa razvijenosti, koriste se slijedeće pokazatelji. Prvo je prosječni dohodak po stanovniku, drugo je prosječni izvorni prihodi po stanovniku, treće je prosječna stopa nezaposlenosti, četvrto je opće kretanje stanovništva, peto stupanj obrazovanosti stanovništva i šesto indeks starenja. Dakle to je tih šest kriterija na temelju kojih smo onom uredbom koju je citirala zastupnica, 2017. razvrstali naše jedinice područne i lokalne samouprave u kontekst prosjeka iznad ili ispod i to je ono što je bitno u ovom trenutku. Ja očekujem danas kvalitetnu raspravu, mislim da iz ovoga jučer što sam uspio od vas čuti, postoji želja da postignemo konsenzus, Vlada je tu otvorena, ali moramo napraviti dugoročna, pravična i održiva rješenja uz činjenicu da još nemamo razmjere šteta u cijelosti. Taj element nije nebitan kada stvaramo zakonski okvir. Evo sad molim ministra Horvata da kaže još nekoliko.

Dozvolite mi da samo u dvije kratke rečenice zahvalim svima, prvenstveno 715 statičara koji su kao volonteri se odazvali pozivu i dio su danas još uvijek ne institucije ali jedne inicijative Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo u sklopu Građevinskog fakulteta koji su dnevno prisutni na terenu, inženjerima, udrugama te posebice pojedincima volonterima koji su dali veliki humani doprinos koji se itekako osjetio odmah nakon potresa. Sukladno svemu do sada već navedenom, Vlada RH predložila je izmjene i dopune postojećeg zakonodavnog okvira kojim se uređuju slijedeća pitanja. Usklađuje se zakonodavni okvir za obnovu zbog novonastalih okolnosti povezanih s potresima od 28. i 29. prosinca 2020. Zemljopisno se proširuje primjene zakona na područje Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, Zakonom se obuhvaćaju i šteta nastale od potresa 28. i 29. prosinca i na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Fondu za obnovu proširuje se dio nadležnosti i na Sisačko-moslavačku županiju i karlovačku županiju. RH na potpomognutim područjima na kojima je proglašena katastrofa, u cijelosti osigurava financiranje obnove one nekretnine u kojoj stanuju vlasnik ili njegovi srodnici. U provedbi obnove obiteljskih kuća na potpomognutim područjima pogođenim katastrofom, uključuje se i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Potresom pogođeno kulturno-povijesno cjeline obnovit će se na temelju programa koji će izraditi Ministarstvo nadležno za kulturu u suradnji sa jedinicama lokalne i područne samouprave. U model privremenog stambenog zbrinjavanja pomoći pokretnih, privremenih i montažnih objekata, uključuje se i Fond za obnovu. Pravila iz ovog zakona primjenjivat će se i na sva područja koja bi i kasnije bila kasnije pogođena potresom a nisu izravno navedena kroz zakonske odredbe i sam naziv. Uvedena je mogućnost preraspodjele proračunskih sredstava i iznad postojeće dozvoljenih na postojećim i naknadno utvrđenim proračunskim stavkama. Utvrđuje se djelotvorniji i brži način uklanjanja uništenih zgrada čiji ostaci prijete sigurnosti. RH, lokalna i područna odnosno regionalna samouprava obvezuju se osigurati privremeni smještaj u nekretninama kojima raspolažu za građane čiji se domovi trenutno ne mogu koristiti. Kod financiranja obnove na području Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, uzeta je obzir činjenica da se radi o ekonomski slabijim jedinicama koje su u velikoj mjeri proglašene i potpomognutim područjima sukladno posebnom propisu te iz navedenog razloga stanovnici tog područja izuzeti od sudjelovanja u financiranju obnove. Financijska sredstva za izvršenje obveza RH za provedbu ovog zakona osigurati će se pretežito u državnom proračunu RH uz dodatna sredstva za zgrade javne namjene koje će se osigurati iz Fonda solidarnosti, zajma Svjetske banke te zajmova odnosno inih drugih izvora koji mogu biti djelom i bespovratna sredstva drugih financijskih institucija ili višegodišnjeg financijskog okvira EU-a. Slijedom svega navedenoga, potrebito je u najkraćem roku donijeti zakonodavni okvir kako bi se moglo pristupiti otklanjanju opasnosti, sanaciji i cjelovitoj obnovi. Donošenje ovog zakona predloženo je po hitnom postupku sukladno čl. 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Molim vas samo da očistimo govornicu pa pozivam predsjednika Vlade, imamo 26 replika, znači 20 je ovdje iz sabornice, 6 je iz dvorana okolo. A krenut ćemo sa kolegom Hajdaš Dončićem. Izvolite. A oprostite, povreda Poslovnika, poštovana zastupnica Selak Raspudić, izvolite. Čl. 238., premijer Plenković je izrekao neistinu, ja sam spomenuli Donju Stubicu, a na financiranje sam eksplicitno rekla Gornja Stubica. No ja ću vam oprostiti jer vi očito uopće ni ne znate da postoje i Donja i Gornja Stubica no to nije meritum ove rasprave, meritum ste preskočili pokušajem doskočice i hvatanjem za lapsuse. Dobivate opomenu, ovo je zlouporaba povrede Poslovnika. Izvolite sada kolega Hajdaš Dončić.

Ali bih htio čuti od vas koji je to način kako bi smatrate, na koji način bi trebali doći do konsenzusa, da li kroz saborsku raspravu ili kroz prihvaćanje nekih naših amandmana?

Socijalna država i pravedna država. ... [[Govornik se ne razumije.]] ovaj zakon možda ne odgovara dakle tim temeljnim postolatima nekog djelovanja jer nisam primijetio zapravo da u puno uvažava, recimo socijalni i nekretninski kriterij vlasnika nekretnina, ali što je tu je.

Postoji jedna inicijativa Ministarstva regionalnog razvoja da se to revidira jer stvari se mijenjaju, međutim, da se vratim na ključ vašega pitanja, a to je konsenzus. Dakle, ja kad sam rekao da smo otvoreni, dakle ja o ovom zakonu imam isti pristup kao što sam ga imao u srpnju, to znači da hoću da dođemo do rješenja iza kojega, ako se možemo, stanemo svi, ali da on onda bude branjiv, da bude pravičan i da bude održiv, prema tome, da li će to biti amandman Vlade, da li će biti amandman pozicije, da li će biti amandman opozicije, meni je to manje bitno, bitno mi je da nađemo rješenje oko kojeg možemo svi stati jer [[Upadica: Hvala.]] mislim i mi bi vas podržali da je obrnuta situacija ovdje. Kolega Grmoja, izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, ja bih podržao izlaganje kolege Bačića koji je rekao da je županija Banovina koja je pogođena ovim potresom meki trbuh Hrvatske, da je pretrpjela agresiju, pretrpjela je sad puno snažnije potrese nego što je pretrpjelo zagrebačko područje i ono što je obuhvaćeno onom prvom verzijom zakona, ali onda se nemojmo lagati. Nećemo onda se voditi kriterijem potpomognutog područja nego ćemo upravo zato, zbog svih ovih razloga koje je naveo kolega Bačić pomoći Banovini i Sisak također, obnoviti sa 100% Znači sa 100%, ne samo onima koji su socijalno ugroženi, nego svima i mi danas imamo sastanak opozicije u 3 sata, to ćemo tražiti od vas, dakle obnavljanjem u cijelosti za sve građane Siska neovisno o socijalnim kriterijima, [[Upadica: Hvala vam.]] uzimajući sve obzire, ovo [[Upadica: Hvala lijepa.]] je kolega Bačić rekao. Čini mi se da sam vidio povredu Poslovnika. Izvolite kolega Zekanović. Kolega Zekanović dobivate opomenu, sjednite i prestanite se tako besmisleno javljati i kršiti Poslovnik. Molim vas jer ja ću vas sad svaki puta onda opominjati kad uzimate mobitel, uzimate ga stalno i prestanite izvoditi cirkus ovdje u sabornici. Izvolite odgovor. Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a, što se tiče sastanka oporbenih zastupnika, dapače, da vidimo koju verziju pravičnoga rješenja možete iznjedriti, mi ćemo je razmotriti. Što se tiče zastupnika Zekanovića, ja se nadam da ste vi malo manje egzaltirani nego što ste bili jučer, da ste provjerili sa vašim kolegom Ilčićem koja je bila ambicija HRAST-a još od 2016., vidim da je on završio na listi, da čeka da g. Ruža Tomašić po ne znam koji put kaže da ide u političku mirovinu pa da njemu prepusti mandat, to što vi ste u stanju govoriti da to nije istina, to znači da ne govorite istinu, tj. da lažete, ali meni to nije nikakav problem. Ima nas dosta koji smo bili na tim sastancima i točno znamo o čemu se radi, nije bila riječ o vama, bila je riječ o vašem kolegi tada i predsjedniku stranke, bitno je da se to zna, pogotovo od vas koji imate nešto protiv Europe, valjda Europa je loša kad se treba govoriti o europskom izvješću, ali kad bi se trebalo uzeti europsku plaću, onda će biti okej. Na to se to svodi, g. Zekanoviću i budite malo manje egzaltirani nego što ste bili jučer, to je dobro za vaše zdravlje. Predsjedniče Vlade, vi ste sada prekršili Poslovnik, ja vam ne mogu dati opomenu jer ste govorili izvan teme, ali vas molim da to ne činite, tako da, smatram da kolega Zekanović, ja sam rekao ono što je bilo bitno [[Upadica: Zahvaljujem.]] molim vas da odustanete od povrede Poslovnika. Idemo dalje. Izvolite. Uvaženi premijeru. Smeta vas što čitam, a ja ću vas samo zamoliti da počnete čitati, barem one odluke koje vi potpisujete. I ponovo ću se vratiti na Odluku o proglašenju Zakona o potpomognutim područjima i zamoliti vas da hrvatskim građanima objasnite kako uvodite diskriminaciju između Gornje Stubice i Petrinje koja se nalaze u istoj kategoriji. A da je vama doista stalo do potpomognutih područja koja su stradala u Domovinskom ratu, onda ona ili ne bi bila potpomognuta područja, ili bi to već odavno prestala biti. Ne manipulirajte domoljubnim osjećajima hrvatskih građana kada pokušavate prikriti traljav prijedlog zakona koji ste ovime iznjedrili. Poštovana zastupnice Selak Raspudić, za razliku od vas vlada ima prijedlog, vi nemate ništa, čitali ili ne čitali, svejedno nemate ništa, imate samo floskule koje nastojite plasirati svo ovo vrijeme, to je valda dio vašeg političkog stila, puno je patetike, demagogije, najnižega populizma. Vlada je i kod prvoga potresa napravila kvalitetan zakon, održiv zakon, pravedan zakon. Ovo je potres koji je jačih razmjera, područje koje je inače nerazvijeno. Upravo sam i u uvodnom govoru rekao da moramo naći rješenja gdje neće biti diskriminacije, a vi ako imate nekakav ovaj kreativni i mađioničarski način da to riješite predložite. Ja od vas ne čujem ništa ni o kojoj temi suvislo i konkretno nego samo lamentiranje bez imalo supstance. Izvolite, povreda Poslovnika kolegice Selak Raspudić. Ja sam bila vrlo konkretna i pozivala se na eksplicitne odluke. Tu nema niti riječi o populizmu i floskuli. Ako vas zanima koja rješenja mi nudimo mi smo već u ponedjeljak ponudili smjernice strategije obnove Banovine koje smo razvili u dogovoru sa stručnjacima, a vi još niste istu niti počeli pisati. Dobivate sada drugu opomenu. Upozoravam vas još jednom i ostat ćete bez mogućnosti govora po ovoj točci. Ovo što vi radite je kontinuirano kršenje Poslovnika i molim vas da to ne činite. Sada je na redu zastupnik Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče vlade, vi niste odgovorni za zemljotres kako kaže vaš kolega i pobočnik Božinović, ali ste najodgovorniji za obnovu s obzirom da ste predsjednik vlade. Čuo sam da ste maloprije zahvaljivali raznim skupinama GSS-u, vatrogascima, policiji i vojsci i ja se naravno priključujem zahvalama, ali ste zaboravili nabrojati neke isto iznimno važne čimbenike u onim najtežim danima za, za sanaciju potresom pogođenih područja. Ja bi ovdje spomenuo s obzirom da vama to neće pasti na pamet, to su navijači svih hrvatskih navijačkih skupina koji su u tim trenucima, ja ću se usudit reći, bili i ključni u pomoći stradalima jer je država zakazala. I također ću spomenuti i hrvatsko iseljeništvo odnosno hrvatsku emigraciju koja je do sada iznimno mnogo novaca prikupila i prikuplja i dalje i pomaže i pomaže potresom pogođene prostore. Pitanje za vas, jedno jednostavno pitanje, jeste li vi zadovoljni sa ovom 10-mjesečnom obnovom Grada Zagreba? Još jedan pokušaj zastupnika Zekanovića da demagoški plasira svoje teze, ali manje egzaltirano nego jučer, ali vidjet ćemo kako će biti progresija tijekom jutra vašega stanja, pa ćemo to sa zanimanjem pratiti. Vi očito jučer niste pratili moja izlaganja gdje sam se eksplicitno zahvalio iseljeništvu na pomoći koju su dali Hrvatskoj, ovoj županiji, uplatama, konkretnoj pomoći, materijalnoj pomoći koju su pružili, čak je g. Bartulica to primijetio, pa se u svom izlaganju referirao na taj dio mog govora, al vi ste valjda od egzultacije to propustili. Što se tiče navijačkih skupina, ja sam to rekao u ovom političkom kontekstu prije nekoliko dana i mogu samo kazati da im apsolutno zahvaljujem da su dali veliki doprinos, kao i mnogi drugi građani koji nisu navijačke skupine. Ja kada mislim na građane onda i mislim na sve, bili oni pripadnici nekih neformalnih navijačkih skupina ili udruge, meni su jednako dragi svi. Hvala lijepa. Hvala lijepo predsjedniče.

Da davali smo za ove 2/3 Hrvatske prijedloge, davali smo amandmane za spojeve na autoput ne samo Banovine nego i moje Dalmatinske zagore, odbijali ste ih. Jedino premijeru što radite dali ste npr. u Splitu za nerazvijena područja u Dalmaciji dali ste prijedloge, a od toga ste ostvarili ništa, nula. Kolega Bulj i vi dobivate isto tako opomenu, ovo je replika, a ne povreda Poslovnika. 238., maloprije ste upozorili predsjednika vlade gdje je skrenuo s teme, sad ga niste upozorili, pa ja se pozivam na čl. 238., predsjednik opet ne govori o temi odnosno ne odgovara ni na moje pitanje koje sam postavio nego pokušava me nekako difamirati, a zaboravio je kad govorimo o egzaltaciji kako je on trčao ovdje preko sabornice htio se fizički obračunat sa zastupnicima i tu je pokazao svoj pravi karakter, kad ga je tu štitilo 5 zaštitara i kolega HDZ-ovaca e onda se pravio frajer, paun paunčić, pa

Namjerno stvara nered ovdje u sabornici, a onaj jučerašnji njegov ispad valjda je za anale ovog, ovog doma i ovog sabora. To su zastupnici koji dolaze namjerno ovdje stvarati nered jer nemaju nikakvih politika i samo žele sebe stavljati u centar pažnje na bilo koji način, to on često radi, a mobitel mu je glavno sredstvo za njegov rad. Ja sam dao opomenu kolegi Zekanoviću, pa vaša intervencija nije bila potrebna i vama dajem isto tako opomenu. Idemo sada dalje, sada je na redu kolegica Nikolić, izvolite. Hvala predsjedniče sabora, poštovani predsjedniče vlade. Većina građevina koje su se izvodile u obnovi su izvedene bez vertikalnih i nad temeljnih serklaža što je jedan od osnovnih protupotresnih uvjeta.

Hvala lijepa poštovana zastupnice Nikolić ja ne znam da li ste vi pratili jučerašnju raspravu i sve ono što smo govorili, dakle još jednom ću podsjetiti na medijsku hajku koja se odnosila na pitanje poslijeratne obnove koja je otprilike trebala ostaviti dojam da su baš sve kuće koje su oštećene ili porušene u potresu bile vezane za poslijeratnu obnovu. Vi ste vidjeli prema podacima koje sam ja jučer iznio 5.888 kuća koje su bile obnovljene na području Sisačko-moslavačke županije nakon rata uspoređene sa trenutnim procjenama njih više od 3.700 crvenu naljepnicu ili neuporabljivo dobilo je samo njih 69, 1,83% jako je to važno ponavljat da tu tezu otklonimo, ne da bi nekog štitili nego da bi makli tu hajku koju i vi de facto sugerirate. Naša je pozicija je ista, sve istražit, sve rasvijetlit, nema nedodirljivih ako je neko odgovoran, odgovarat će. Kolegice Peović, izvolite.

Ali ono što stvarno sumnjam je ono što navodite kao dodatnu revitalizaciju gospodarstva, da će se uistinu desiti. Ako uzmemo u obzir da je još 5. rujna ovdje u ovoj sabornici bilo upozoravano da se radnicima Rafinerije Sisak daju otkazi koji nisu potrebni, da se dolazilo do toga i opravdavalo da se radnici Rafinerije Sisak moraju otpustiti zbog navodno jedne politike uprave koja ima na to pravo i svaki puta kada vam postavljamo pitanje kako ćemo revitalizirati gospodarstvo odgovarate da su to autonomni interesi privatnih firmi za koje ne možete utjecati.

Ja ne vidim neki vaš prijedlog u vezi ovoga zakona, pitanje revitalizacije i gospodarske obnove cijelog ovog područja je zadaća koju smo dali radnoj skupini koju će voditi ministrica Tramišak, ministar Ćorić. Vi niste izabrani u 6. izbornoj jedinici pa niste predviđeni u njoj sudjelovati, no oni zastupnici koji jesu mogu dati svoj doprinos, a ove teme koje vi sada navodite nemaju ama baš nikakve veze sa ovim zakonom. Poštovani predsjedniče Vlade. Zanima me da li možete našim sugrađanima s Banije dati konkretnu i jasnu informaciju kada će se provesti trajno rješenje sanacija šteta prouzrokovanim potresom? Prvo što moramo napraviti je pomoć u smislu osiguranja raščišćavanja i sigurnosti koje trenutno traje i na tome rade brojne službe od statičara do svih ovih koje smo nabrojali na početku. Drugo, moramo naći zakonski okvir. Treće, moramo napraviti program mjera transparentno sukladno ovom zakonu provesti sve nabave i krenuti sa radom. U ovom trenutku kada bi vam ja rekao kalendar to bi bilo vrlo neodgovorno s moje strane, ali ono što ćemo učiniti da to bude što prije jer ovdje je ogromna većina ovih stradalih objekata, riječ je o obiteljskim kućama, a njih se po modelu različitima koje sada gledamo može puno, puno brže obnavljati nego što su to blokovi zgrada, primjerice u Gradu Zagrebu, tako da ja iz ovoga što vidim i što se konzultiram sa stručnjacima ovdje možemo biti brži i učinkovitiji. Hvala lijepa. Kakvo je stanje i oštećenost zdravstvenih ustanova na području Sisačko-moslavačke županije sad nakon ovih nedavnih potresa, imate li konačan uvid? Kojim tempom će se obnavljati te ustanove, kojim redoslijedom i na koji način će ići financiranje? U Općoj bolnici Sisak sagrađena je nova zgrada gdje je OHBP kojoj bi prema mojim saznanjima s terena trebalo malo završnih radova i ubrzo bi se mogla otvoriti.

Država je na dan potresa evakuirala cijelu Sisačku bolnicu i to vi jako dobro znate kao i njen dio u Petrinji, svi pacijenti su bili zbrinuti u zagrebačkim bolnicama. To se dogodilo u jedno popodne, imali smo tzv. real time prijenos dal neko čeka pola sata ili sat vremena na transfer do Zagreba. To vam samo govori o dobroj volji onih koji su to pratili, promatrali i komentirali, govorim o istom danu kada je bio potres, vrlo bitno. Što se tiče objedinjenoga hitnog bolničkog prijema riječ je o zgradi od 9000 kvadrata koja je netaknuta u potresu, koja je prema mojim informacijama trebala biti dovršena i prije Nove godine, zbog covida-19 se to odgodilo. Mi smo dali nalog da se to sve ubrza jer ako se ta zgrada osposobi onda će većina potreba uz određene prilagodbe u Sisku biti riješena, a tako [[Upadica predsjednik: Hvala.]] i u županiji praktički. Kolegica Mrak TAritaš, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Vlade. O tom kakav je važeći zakon i koliko je on provediv najbolje je pitati građane Grada Zagreba i bilo bi dobro da neko prinese vašoj pozornosti današnji članak gdje su punktovi na kojim se ljudima omogućuje da uopće mogu podnijeti zahtjev i da je dokumentacije negdje košta oko 10.000 kuna, ali tu ću staviti točku. Ono što je moje pitanje vama i koje ću usmjeriti, dakle nakon potresa koji je razoran bio i koji je zadesio područje Banije odnosno Banovine ako ovako nastavimo uskoro ćemo zvati kontejner land, dakle neće više biti ni Banija ni Banovina, građani su se organizirali i pomogli su. I sada kreće drugi val organizacije, građani sami obnavljaju svoje nekretnine, ali tu nije kraj.

Mrak Taritaš, vi ste prvak i prvakinja obnove u Gunji iza koje nije ostalo nikakvih repova i problema, to je u smislu reputacijskoga karaktera vaših komentara dosta bitan detalj jel? Drugo, što se tiče Grada Zagreba i što se tiče dokumentacije, meni se čini da se vi dosta bavite graditeljstvom. Ja nisam primijetio da je to posao koji se radi bez dokumenata, papira, pravne sigurnosti i dugotrajnog okvira koji je održiv. Prema tome, prikupiti dokumentaciju ili reći treba previše papira je još jedna vrsta banaliziranja ove rasprave. Ono što je dobro da je ministar Horvat završio tzv. zajednička pravila za natječaj koji će se raspisati za kulturnu baštinu, za natječaj koji će se raspisati za zdravstvene ustanove, natječaj koji će se raspisati za obrazovne ustanove, da Grad Zagreb treba napraviti isto za infrastrukturu i promet i onda će ta obnova krenuti, a što se tiče kontejnerlenda mislim da je to jako neprimjeren komentar.

To što g. Plenković o meni misli ili ne misli i ja o njemu nešto mislim i on o meni. Iza obnove na Cvelferiji bilo je 6 naselja i ostalo obnovljeno 40 zgrada javne namjene, 2300 obiteljskih kuća kojih je 1100 obnovila država u 13 mjeseci, a sve uvjete ste mogli i vi u svojoj vladi i vidjeti jer isti ljudi koji su radili Gunju rade i dalje. Hvala lijepa, dobivate povredu odnosno opomenu zbog toga što ovo nije bila povreda Poslovnika nego replika jer predsjednik vlade nije rekao apsolutno ništa što bi bila povreda Poslovnika. Idemo dalje, sada je na redu kolegica Benčić, izvolite. Prijedlogom izmjena i dopuna zakona uvodi se mogućnost 100%-tnog financiranja od strane države, dakle različitih vrsta obnova. Međutim, to 100%-tno financiranje od strane države ovisi o 2 uvjeta koja kumulativno moraju biti ispunjena ili 2 kriterija, jedan je da se radi o potpomognutom području, a drugi je da se radi o području na kojem je proglašena katastrofa. E sad, šta je tu problematično? Nije jasno iz prijedloga zakona koja od tih kategorizacija će se primjenjivati, pa ste iskoristili zapravo to da izbacite Sisak, a ostavite sve druge JLS-ove, a kriterijem proglašenje katastrofe ste naravno izbacili Krapinsko-zagorsku županiju iz mogućnosti primjene tog istog kriterija. Ne može o arbitrarnoj odluci vlade kakva je proglašenje katastrofe jer ju donosi vlada ovisiti jednakost prava građana.

Nitko ne govori kad on želi nego kada bude mu to odobreno jer da svi govore kada … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] ne to je bilo retoričko pitanje, pa molim vas lijepo pa na šta ćemo to sada. Pa dajte molim vas, dajte se samo ponašajte u skladu sa pravilima, svi se ponašate, pozivate na zakone, na poštivanje normi, svi ste jako glasni kada je to u pitanju, ali kada se treba ovdje ponašati u skladu sa pravilima onda to ne činite, niste vjerodostojni. Bilo je to retoričko pitanje poštovana zastupnice Benčić, al nije loše da vi reagirate i odgovarate i kažete svoj stav. Pa to je ono što sam vam i rekao, različita je bila snaga potresa, to vam je najbitnije, 6,2 je puno puno snažnije od 5,5, to neka pitajte malo i konzultirajte sigurno imate neke kontakte sa seizmolozima, pa ćete vidjet o čemu se radi i u tome je najveća i najbitnija razlika ovoga o čemu mi govorimo.

Ono što želim da nađemo konsenzus u situaciji koja nije nimalo jednostavna da bude pravična. Kolegice Vučemilović izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani predsjedniče Vlade RH, slažem se s vama da trebamo što prije riješiti situaciju na Banovini, svi koji smo bili na terenu ćemo to podržati i sami smo se mogli uvjeriti koliko je to stanje loše.

Pa razlog zbog kojeg smo omogućili u članku, čini mi se 5a. ako se ne varam, preraspodjelu sredstava koja bi od strane države pomogla jedinicama područne samouprave u ovom konkretnom slučaju Sisačko-moslavačke županije je više nego jasan i logičan. Sisačko-moslavačka županija je u ovoj prvoj skupini, što znaju neki od vaših kolega koji dobro čitaju ove odluke koje je vlada donijela 2017. i mi smatramo da nije realno da ovoliko veliki financijski napor ta županija može podnijeti sama, to jednostavno nije realno na bilo koji način i zbog toga tu onda nastupa država ne bi li joj pomogla i to nije u cilju da bi se zaobišao Hrvatski sabor nego u cilju da budemo sasvim jasni da tih 20% koji su predviđeni da ih da jedinica područne samouprave da i zaista bude tu a ne da ne bude, to je poanta toga članka. Sada će replicirati kolega Prica, izvolite. Poštovani premijeru, nadam se da će obnova u Sisku, Petrinji i Glini i ostalim mjestima pogođenima potresom početi što ranije. Nažalost, iskustvo iz Zagreba je drukčije, 10 mj. je prošlo od razornog potresa, još uvijek nije počelo sa obnovom, građani su nažalost prepušteni sami sebi. Danas ste pohvalili rad svoje Vlade vezano uz potres ali dobro, nitko drugi vas ne hvali pa je valjda onda u redu da sami sebe hvalite.

Kolega Tomašević, izvolite. Ja mislim da je ključno da se u ovakvim zakonima izbjegne bilokakva arbitrarnost i nekakva pomoć i financiranje po nekakvom stranačkom ključu. I iz te perspektive, mislim da sve što uvodi neke arbitrarne kriterije, nije dobro. I sami ste rekli da ne postoje baš jasni kriteriji kada se proglašava katastrofa za neko područje, a to znači onda 100% financiranje od strane države, mislim da to nije dobro. S druge strane, mislim da itekako se slažem s vama da treba financirati zgrade javne namjene ali nikako onda ne preraspodjelom nego mislim da to treba jasno napisati u zakonu upravo za ovo područje, za potpomognuta područja da 100% financira država zgrade javne namjene i da je to upravo kako bi se izbjeglo opet po nekom stranačkom ključu da se za neke općine i gradove u jednoj županiji daje a za druge ne. I s treće strane, kad govorite već o dokumentaciji o Zakonu o obnovi Zagreba i okolice, u smislu provedbe, znači jasno je da treba dokumentacija, međutim zašto trebaju građani ići po šalterima državne uprava i to im država naplaćuje da daju im dokumentaciju koji ionako država ima [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa.]] da bi dobili pomoć financijsku od te iste države [[Upadica predsjednik: Hvala lijepa, kolega Tomašević.]] i zašto to toliko traje. Ja ne znam je li imate nekakva priviđenja ili što se vama događa, koji stranački ključ? O kakvom stranačkom ključu mi govorimo? Uopće ne razumijem, to je nalik na vaše jučerašnje pitanje … … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Pa dobro jel vi mislite stvarno da neko ovdje je neuračunljiv pa da bi na potres 6,2 primjenjivao nekakav imaginarni, hipotetski, iskreirani, izmišljeni stranački ključ? Ja uopće ne znam što se zbiva na tim vašim internim sastancima, ja bi volio bit krtica na sastanku Možemo da vidim tko je taj koji govorio o tome da postoji neki stranački ključ nakon potresa 6,2. Jer ja to moramo priznati da ne razumijem, meni to nije jasno. Ja to ne mogu čak ni shvatiti. Što mislite da bi HDZ dobio s tim? Koji je benefit toga?

Poštovani predsjedniče Vlade, ja se zapravo čudim kolegama a mogli su pročitati u medijima da je upravo ovaj potres od 6,2 magnitude zapravo se osjetio ne samo u Sisačko-moslavačkoj županiji nego je tresao ponovno Zagreb a isto tako je tresao i osjetio se Sloveniji, Srbiji, pa čak i u Italiji u Češkoj. Prema tome, kada ste odlučili mijenjati ovaj zakon da to bude zapravo i katastrofa, proglašena katastrofa, onda je ovo dovoljan i veliki razlog da se onda na taj način zapravo kreiraju sve daljnje radnje. Prema tome, mislim da oni zaista ne shvaćaju razmjere ovog potresa koji se dogodi i koji na taj način zapravo je bitno narušio zapravo skoro 1/3 Hrvatske.

Predsjedniče Vlade, jučer tijekom rasprave o izvješću sa sjednice Europskog vijeća, govorili ste i zahvalili ste se svim našim prijateljima iz Unije koji su nam pomogli i rekli ste da nismo sami i nismo bez prijatelja. I istina je, Hrvatska u Europi ima prijatelja ali ja se pitam ima li u Hrvatskoj? Ima li u o ovoj zgradi preko puta ovoga trga? Zašto? Zato što ne postoje jasni i ujednačeni kriteriji u postupanju prema svim područjima pogođeni ovom katastrofom? Je li Sisak jednak kao Zagreb? Sisak koji je oštetio dobar čovjek u vašoj Vladi, koji je dogovarao unosne poslove sa Mađarima nauštrb naših rafinerija, nauštrb naših građana a sad valjda pokušavamo i dokrajčit taj i onako pasivni kraj. I ako postoji koji kraj koji je pasivniji od moje Slavonije iz koje ja dolazim, onda bih se usudio reć da je to Banija i Sisak u njoj, odnosno u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Imat ćemo uskoro prigodu raspravljati ovdje o projektu Slavonija, pa ćemo vidjeti tko je više dao što bi rekla jedna epizoda „Maloga mista“ za Slavoniju, da li naša Vlada ili možda vaša ili vaša većina u kojoj ste bili pa ćete to temeljito čut od ministara i saborskih zastupnika. Ova je Vlada prepoznala problem razvijenosti Banovine, prepoznala je problem razvijenosti Dalmatinske zagore, Like, Gorskog kotara, cijelog tog područja koji je dio našega izbornoga programa i programa Vlade kojeg bi i ovako i onako sa ili bez potresa provodili i investirali u njega.

To je vrlo važno da znate, 11 puta [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] O tome se ne govori, kao da su bili isti, nisu. Kolega Bačić, izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, naveli ste kriterije prema kojima se razvrstavaju jedinice lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti. Ja sam maloprije tražeći stanku u ime kluba rekao da nije svejedno živjeti u jedinici lokalne samouprave koja je u I. skupini ako je u županiji koja je u IV. kao što je Dubrovačko-neretvanska i ako je takva ista jedinica lokalne samouprave na području Sisačko-moslavačke županije koja je u I. skupini razvijenosti.

Međutim tada nisam znao da jedno govore a drugo pišu, u međuvremenu su podnijeli amandman, SDP, u kojemu traže da se pomogne u istoj jedinici lokalne samouprave, primjerice u Petrinji ali da se ne pomaže u Gornjoj Stubici. Toliko o njihovoj vjerodostojnosti, [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] ne pomaže.

Zahvaljujem zastupniče Bačić, dobro je da smo to pojasnili, očito je danas dan konfabulacije, Gornja, Donja Stubica, u kojoj stupanj razvijenosti spada, ko je podržava, ko je ne podržava, politika Vlade je da podržavamo baš svaki kraj Hrvatske, svako mjesto, svaku općinu, svaki grad, svaku županiju a normalno je da prosjeci nego biti jedinstveni i jasno je da ima pojedinih jedinica unutar županija koje su razvijenija nego prosjek županije. Pa primjer Siska u odnosu na sve ostale jedinice Sisačko-moslavačke županije najzornije prikazuje o čemu se radi a to ne znači zastupniče Celjak, da Sisku ne treba pomoći, a vidim da su i zastupnik Hajdaš Dončić i zastupnik Grbin brzo izgubili interes za ovu raspravu, još smo na uvodnom djelu, to isto nije nebitno. Sada je na redu kolega Bartulica, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Vlade, pozdravljam vašu spremnost da se pokuša postići konsenzus oko ovog pitanja. Mislim da hrvatska javnost očekuje konstruktivnu raspravu, teško je stanje. Podsjetit ću vas na jedan moj amandman povodom novog proračuna, tražio sam povećana sredstva za elementarne nepogode, to je Vlada nažalost odbila, u slučaju da je prihvatila, imala bi već više novaca i sredstva da pomaže ovim ljudima. Međutim, moje pitanje se odnosi na načelo solidarnosti.

Mislim da trebamo izići u susret ljudima i smanjiti, značajno smanjiti te potrebe, ima 15 različitih kategorija [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] raznih rješenja, nalaza i slično.

Poštovani predsjedniče Vlade, vjerujem da ćemo se složiti i želim vjerovati da svi saborski zastupnici u ovoj dvorani i izvan nje jesu svjesni da je ova katastrofa prirodna od 6,2 uistinu najveća katastrofa koja je pogodila stanovništva ovoga područja i da je riječ ovdje o rješavanju njihovih egzistencijalnih pitanja, o pitanju njihove budućnosti i budućnosti te djece. I iz svega onoga što je taj kraj, zovemo kraj Banovine, kraj Banije, središnje Hrvatske, srca Hrvatske ili kako god želimo ga zvati, u povijesti dao za RH, mislim da je trenutak da trebamo biti solidarni sa njima, ne na onaj način na koji je to prekasno pokazalo hrvatsko društvo i hrvatski čovjek nego sustavno kao država. Zato vas pitam jeste li spremni učiniti pravedno prema građanima Siska i osloboditi ih bilokakvih udjela u troškovima obnove? Mislim da smo i u uvodnom djelu ponudili cijelom Hrvatskom saboru da nađemo pravično rješenje koje će uzeti u obzir razmjere štete, broj kuća, zgrada koje su nastradale u Sisku, one su bitno veće nego drugdje, tamo je najveća koncentracija stanovništva u Sisačko-moslavačkoj županiji i da nismo otvoreni, ne bi to bio rekao. Ali moram imat branjiv zakon da nema diskriminacije kako kažu vaše kolege dijagonalno iznad vas. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Vlade, ovaj zakon kao i sve lijepe želje, uvijek moraju biti potkrijepljene sa sredstvima. Mi trošimo nekih 15 milijardi kuna godišnje na ruralni razvoj, na poticanje ruralnog razvoja, nažalost taj kraj je bio zapušten i prije ovog potresa. Sredstva koja će se preraspodjelom u proračunu određivati, nisu predviđena za diskusiju i kontrolu nigdje. Naime, ovim zakonom je predviđeno da ministar financija nadležnom Odboru za financije podnosi izvješće, gradonačelnici i načelnici, župani predstavničkim tijelima. Predstavnička tijela se temeljem zakona sastaju jedanput u 3 mj. a oni podnose izvješće jedanput mjesečno. To nije baš naročito logično kao što i nije dobro da Zakon o proračunu u čl. 46. stavak 6. da bi trebalo izvijestiti Hrvatski sabor a temeljem ovoga izgleda da će biti dopušteno da vi to radite nekim svojim diskrecijskim pravom što smatram da nije dobro ni za proračun ni za ta sredstva.

G. predsjedniče Vlade, prošle godine u rujnu je održan skup Opstanak na Banovini na koji su bili pozvani svi zastupnici VI. izborne jedinice kako bi zajednički sa stručnjacima i znanstvenicima razmatrali dugoročno razvitak i opstanak tog kraja. Žao mi je što se morao dogoditi potres da pojedini zastupnici uvide da se na Banovini teško živi i da Banovina jest dio njihove izborne jedinice. Žao mi je što se danas to ovdje u ovoj raspravi i mislim da to vrijeđa sve stanovnike Sisačko-moslavačke županije pokušava njima suprotstaviti Grad Zagreb i neke druge županije. Moram podsjetiti da u 30 godina neki stanovnici Sisačko-moslavačke županije su drugi put ostali bez svog doma i to je nešto što je strašno, što treba akceptirati i treba ih podržati. Zato mi je važno čuti od vas da ćete zajednički sa nama kao što ste obećali tražiti rješenja koja će biti kvalitetna koja će omogućiti [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] brzu i kvalitetnu obnovu, ali i dugoročni opstanak Banovine. To je bila ideja Vlade da uključimo baš sve zastupnike iz 6. izborne jedinice, dakle neovisno da li su parlamentarna većina ili su oporba u zajednički rad skupine koju vodi zajednički dvoje ministara, logično zbog regionalnog razvoja ministrice Tramišak, a zbog gospodarskog oporavka ministar Ćorić i da uz doprinos i čelnika lokalne samouprave i saborskih zastupnika i nadležnih resora Vlade i akademske zajednice i svih drugih zainteresiranih iznjedrimo plan koji neće biti tek fizička osoba koja bi eliminirala kontejner land koji propagiraju neke od zastupnica ovdje, naprotiv to nije ideja.

Premijeru, ugroze kao što je potres u Banovini jesu pokazali i razotkrile brojne probleme funkcioniranja sustava i zbog toga proizlaze sada ovi zakoni koji će diskriminirati određeni dio koji je pod potresom prema onome koji nije. I prema tome, vidljivo je da naše i zakonodavstvo, a poglavito oni koji bi trebali biti uvježbani i gdje se ne bi smjelo događati da 20 dana funkcionira to područje zbog volontera, trebalo bi napraviti raščlambu, pozvati Vijeće za nacionalnu sigurnost vi i predsjednik i napraviti dobru analizu zbog čega nije uvježbano ono što je trebalo biti uvježbano iz sustava domovinske sigurnosti, a naravno i šta je sa robnim rezervama jer ako ne izvučemo iz ovoga poučak onda nema nam znači ugroza koje nas neće dovesti u istu situaciju [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] što ste poduzeli po tom pitanju i … /Govornici govore u isto vrijeme./ … i koji je zaključak. Ja vjerujem da ste vi dok ste bili na Banovini pratili aktivnost svih sastavnica ovog puta sustava civilne zaštite uz komplementarnu aktivnost hrvatske vojske, dakle mi možemo analizirati da li je sve bilo u trenutku, brzo i učinkovito kako to netko misli da bi trebalo biti, ali kada realno pogledate nema niti jedne sastavnice koja tamo nije bila praktički unutar nekoliko sati i nije radila svoj posao. Ako mi pronađete ijednu koja nije radila svoj posao, ja bih volio to od vas čuti. Što se tiče analize, naravno da će nakon određenog vremena kada vidimo cjelinu slike nakon ovako razornoga potresa biti napravljena analiza i gledat ćemo kako da iz tih naučenih lekcija u budućnosti budemo učinkovitiji. Kolegice Orešković, izvolite. Hvala. Premijeru, obratili ste se retorički SDP-u pa ste pitali tko je Slavoniji više dao, a ja vas pitam tko je iz Slavonije više uzeo? To vas pitam u kontekstu najnovije afere u Požegi i vašeg kolege Darka Puljašića. Također oporbu optužujete da konfabuliramo i da imaginarno optužujemo HDZ za eto političke kriterije u dodjeli određenih privilegija. Pa vas ja pitam, hoće li svi građani imati pravo na stambeno zbrinjavanje po kriterijima kakve je imao g. Ivo Žinić?

Kako vi to znate da ja to znam? Upozorio sam već bio kolegicu Benčić, molim vas da to ne činite, to je jednostavno nepristojno. To što činite, kada bi radili svi zastupnici Sabor bi postao zaista ono što je govorio jedan bivši ministar kulture, a ja vas molim da to ne bude tako i držimo se reda. Pa evo ovaj primjer intervencije zastupnice Orešković je upravo to nabacivanje etiketama o kojem smo jučer imali prilike gledati svaki aktualni sat unaprijed vjerojatno PR agencija sastavljena pitanja unaprijed napisani tzv. odgovori na zadovoljstvo i ne zadovoljstvo onoga što članice i članovi Vlade rade. To je dio političke utakmice, gđa. Orešković predstavlja jaku stranku, predstavlja zaista veliki broj hrvatskih birača, mi ćemo voditi računa o tome što nam ona sugerira o svim temama. Kao uspješni ratni vojni zapovjednik i u ime upravo plejade takvih ljudi postavljam čitanje uvažavajući činjenicu da se svakih 100, 150 godina događaju ovakve strašne katastrofe, da li je državni sustav, a vjerujemo mi da je morao i mogao bolje reagirati bez obzira na parcijalne uspješne požrtvovne akcije naših vatrogasaca, HGSS-a dijelova itd., mislim da Vlada RH nije oživotvorila sustav domovinske sigurnosti gdje bi civilna zaštita ili bilo koja druga snaga bila stožerna, a imati na raspolaganju najmanje 100, 150.000 iskusnih ljudi, prošli Domovinski rat i u zapovjednom i u svakom drugom smislu koji uopće nisu na bilo koji način angažirani, a upravo ovdje su mogli doći do izražaja, da ne dolazi prvih dana do meteže do kaosa i da se apsolutno sustavnije pristupa toj krizi. Hvala vam lijepa. Jedan od temeljnih razloga za pokretanje sustava civilne zaštite su prirodne katastrofe poput potresa, dakle to je bit i to je ta razlika. Ovo što vi govorite je vaš stav i želja da doprinos u ovakvim situacijama daju oni koji su se iskazali u Domovinskom ratu, koji su bili dio sustava policije, koji su bili hrvatski branitelji Hrvatske vojske. Ja ću vas podsjetiti da su na terenu bili od praktički pola sata nakon potresa i pripadnici Hrvatske vojske i pripadnici Hrvatske policije i vatrogasci i HGSS i civilna zaštita i lokalna samouprava i državne intervencijske postrojbe, Crveni križ, Caritas se angažirao, svi građani, ja sam rekao da nema meteža, nema nereda, ima jedna silna ekspresija solidarnosti hrvatskih ljudi koju ne treba sprječavati ni na koji način nego treba biti zahvalan. Poštovani premijeru, odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti je dokument od vrlo velike važnosti za ovaj zakon jer temeljem te odluke se onda slijedom Zakona o regionalnom razvoju identificiraju potpomognuta područja. Za to je naravno vezan i tretman grada Siska u vašem prijedlogu zakona. Međutim ja mislim da je u spomenutoj odluci o razvrstavanju istekao rok primjene. Ona je donijeta 28. prosinca 2017., u primjeni je od 1. siječnja 2018. ali prema zakonu ima rok primjene 3 godine. Zakona o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave, provodi se svake 3 godine. Odluku donosi Vlada.

Ministrica Tramišak zajedno sa stručnjacima ovo obično se radi na način da se angažiranju vanjski stručnjaci prije svega sa ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj, radi na novoj odluci, na novim kriterijem a i ona će biti donesena kad taj posao bude gotov. Sada je na redu kolega Vrkljan, izvolite. Banovina je jedan od najsiromašnijih dijelova Hrvatske, u zadnjih 7 g. iz Hrvatske je iselilo se preko 300 000 naših sugrađana a 240 000 je ovršenih. Jedan značajni broj je iselio se upravo iz ovog područja a postotno je jedan od najznačajnijih brojeva i dijelova koji su ovršeni obitelji upravo iz tog područja. Mene zanima što će Vlada napravit za obitelji koje su pod ovrhom i da li je planirano u slučaju da obnova se oduži i da ne bude mogućnosti da se te kuće obnove, da se i uzme u obzir da se kontejneri ovrše? Poštovani zastupniče Vrkljan, ovakvo pitanje može samo postaviti vjerniku tzv. tezu o dubokoj državi. Ja sam vidio da ste imali polemiku sa vašim bivšim kolegama iz Domovinskog pokreta, ko više radi za HDZ, vi ili oni? To vam je bila jedna od najsmješnijih, najridikuloznijih rasprava u političkom prostoru Hrvatske dugo vremena, nit s vama imamo veze niti bi je htjeli imat a bogami ni sa ovima od kojih ste otišli.

Što se tiče ovrha, da ste pratili jučerašnju raspravu na aktualnom satu, vidjeli biste one odluke koje su već poduzeli Fina, koje je poduzela Porezna uprava, koje je poduzela Javnobilježnička komora, da ste to pratili, znali bi odgovor na vaše pitanje. Hvala. Kolega Nađi, sada ste vi na redu, izvolite. Hvala, predsjedniče Sabora. Poštovani predsjedniče Vlade, s obzirom da ste rekli da je od poslijeratne obnove blizu 2% nekretnina koje je obnavljala država, ajmo reć to tako upitno obnovljeno, a to je samo ono što znamo, ja bi podsjetio da je 2% od recimo 50 milijardi kuna, čak milijarda kuna tako da to nisu u ovim terminima nezanemariva sredstva pa bi postavio pitanje, čime uvjeravate građane da se slične stvari neće događati sada s obzirom da vidimo da imamo ne znam, neke požeške modele nabave, imamo Žinićeve modele obnove, imamo Bandićeve modele pisanja troškovnika. Dakle, mislim da bi građane ipak trebali uvjeriti da taj ogroman novac za hrvatske prilike će ipak biti utrošen na jedan transparentan i pravedan način.

Meni se čini da to nitko ne razumije. Jer ispada ako ste imali kvalitetnu poslijeratnu obnovu i ako vam je kuća u epicentru a potres bude 6,2, ona će ostati kao da nitko nije trepnuo. Dakle, ta se teza razvija u javnoj prostoru. Ja mislim da je tu malo ono zrno soli zdravog razuma i razumijevanja bi pomoglo pri činjenici da su se samo oni objekti koji spadaju u tzv. VI. kategoriju, obnavljali iz temelja, tj. radili su se novi temelji, svi ostali su sanirani ili rađeni na starim temeljima a teško da se u ono vrijeme znalo kakvu su ti temelji. Što se tiče transparentnosti buduće javne nabave i svega što će se činiti, evo ovdje je ministar Horvat i drugi nadležni i trebaju ponašati. Zahvaljujem predsjedniku Vlade, više nema replika za njega. Imamo još dvije replike za ministra Horvata pa vas molim da zamijenite mjesta i molim vas da očistimo govornicu.

Poštovani ministre, to što ste rekli potres je prouzročio velika ljudska stradanja i velike štete. Imamo na tisuće neupotrebljivih objekata, imamo na tisuće objekata koji su privremeno neupotrebljivi, imamo objekte koji su pod posebnom kulturnom zaštitom i svako od tih objekata ima svoju posebnu priču, od toga kada je izgrađeno, na koji način je građeno, a i životnu priču ljudi koji su u tim objektima. Oči čitave Hrvatske su uprte u svaki od taj pojedini objekt i svako od nas želi i inzistiramo da ta obnova bude kvalitetna, da ona bude pravična, da se ne dogodi da ljudi koji su u financijski lošijoj situaciji da oni moraju sufinancirati, oni u boljoj ne i slično, a želimo da se isprave i one ranije nepravde. Želim ovom prilikom istaknuti koliko je osjetljiv proces i sve ono što imamo i što moramo napraviti, znači trebalo je donijeti i novi zakonski propis i sve ovo što nam slijedi je osjetljivo. Hvala poštovana saborska zastupnice na postavljenom pitanju, to da želimo kvalitetniji zakon, pravični model, pravičnu i kvalitetnu obnovu, to želimo siguran sam svi ovdje konsenzusom i zbog toga pripreme i traju malo duže. Ali ono što je činjenica i ono što ponavljam iz dana u dan, dakle stručna mišljenja, ne piše politika, stručna mišljenja gdje ćemo i na koji način u obnovu dati će struka, Akademska zajednica i hrvatski poduzetnici. Maksimalno koliko je moguće ugradit ćemo u obnovu hrvatski proizvod i time doprinijeti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i gospodarski rast. Ono što me brine jedno političko spinanje da li je bitnija kvaliteta ili brzina, ja se slažem u potpunosti s vama, dakle kvaliteta na prvom mjestu i pravični model u kojem neće biti razlike za bilo koga. Hvala ministre. Molim kolege koji su sa strane i glasno govore da malo tiše govore samo. Sada je na redu poštovana kolegica Grman Kizivat, izvolite. Uvaženi ministre, iako danas raspravljamo o novim izmjenama zakona ja vas moram nešto pitat vezano za prvi potres. Naime, u ovoj sabornici u nekoliko navrata sam pričala o jednoj obitelji koja je bila zakinuta za plaćanu najamninu, greškom sustava dodijeljena im je žuta umjesto crvene oznake. Nakon intervencije N1 televizije i Jutarnjeg lista i mojih postavljanja pitanja njima je greška ispravljena. Zanima me što je sa 8 ostalih obitelji? To vas pitam jer već 3 mjeseca čekam odgovor na svoje zastupničko pitanje. I drugo pitanje je isto pitanje terena, sa terena ljudi koji su recimo iz područja Zagreba, zanima ih da li mogu očekivati da će se vlada pobrinuti da sufinancira ih 20%, mogu očekivati povoljnije odnosno povoljnije kreditne linije za obnovu, da li ste išli u tom smjeru? Hvala vam lijepo na postavljenom pitanju. Dakle, ako se mogu koristit vašom retorikom nek mi oni koji jesu na takav način bili tretirani oproste ako je bilo 8 grešaka do sada i ta prva koja je bila triger i svih ovih 7, dakle svih 8 je razriješeno. Al ja to ipak ne bi zvao greškom jer to je bila odluka struke statičara ako su, ako su pogriješili, dakle jasna uputa tokom javnog poziva tko na što ima pravo sukladno bazi podataka koju su izradili statičari i koja je i dan danas u vlasništvu građevinskog fakulteta. Hvala vam ministre, gotovo je s replikama, možete se vratiti na svoje mjesto. Sada ću pozvati izvjestitelje odbora koji žele da uzmu riječ. Javlja se kolega Štromar, predsjednik Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, izvolite.

Poslovnika HS. Iskazana su slijedeća mišljenja i primjedbe. U raspravi su propitivana rješenja vezana uz omjere financiranja u različitim JLS-ovima uzimajući u obzir različiti indeks razvijenosti, te prava građana u smislu kriterija koje moraju zadovoljiti u onim slučajevima obnove u kojima nemaju obveze financijske participacije. Iskazano je mišljenje kako nema sustavnog pristupa u rješavanju problema obnove zgrada oštećenih potresom, kako preraspodjela sredstava u proračunu treba biti transparentnija, te da je pitanje ostanka ljudi u područjima pogođenim potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji vrlo kompleksno i nadilazi samu obnovu. U raspravi su izneseni slijedeći prijedlozi, da je potrebno jasno odrediti odgovornost u procesu obnove, da je rok vezan za raspolaganje nekretnine u čl. 7. bude fiksan, te da je potrebno izraditi dijagram toka procesa u postupku obnove i omogućiti građanima da vezano uz predaju zahtjeva i prikupljanje potrebne dokumentacije imaju mogućnosti obaviti sve na jednome mjestu. U raspravi je podržan predmetni prijedlog zakona, istaknuto je kako se isti temelji na važećem zakonu koji je temeljito raspravljen na plenarnoj sjednici koji se odnosi na ciljano područje, te je iskazano mišljenje da se pri tome vodilo računa o ekonomskim i vremenskim aspektima obnove.

Javlja li se još netko od predsjednika odbora? Ne. Onda prelazimo na raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, govorit će dva zastupnika, kolege Zekanović i Sačić, prvi će biti kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče vlade, poštovane ministrice i ministre i predsjedniče sabora, naravno i kolegice i kolege. Prije nego što krenem samo jedna mala napomena poslovničke naravni, ako se bude mijenjao Poslovnik, nek se regulira vrijeme koliko može izvjestitelj odbora govoriti, o tome je bilo riječi, jer može govoriti neograničeno i jedna malo druga napomena, volio bih da u Poslovnik uđe da za govornicom se ne može, ne smije koristiti mobitel, to mislim nije u redu. I ne vidim kako to netko može opravdavati. Nažalost svi smo ovisni o tim uređajima i koristimo ih svakodnevno i svugdje, ali od kreveta, wc školjke, ali mislim ovdje nije baš u redu da se s mobitelom igramo, gleda nas cijela država, gledaju kolege zastupnici, tako da to nije u redu od bilo kojeg zastupnika, naravno ni od predsjednika Vlade koji to učestalo radi. Govorimo o Zakonu o obnovi, moram naglasiti da smo mi, Hrvatski suverenisti podržali aktualni zakon koji je na snazi jer smatramo da je u tom trenutku on bio najbolji i ovaj zakon koji će se donijeti jer će ga vladajuća većina izglasati, neću reći da su i sve stavke u njemu loše, ima tu puno toga dobroga. Ali ono što bi ja evo, u ovoj svojoj raspravi obratio pažnju i naglasio kao ključno je što se je napravilo u proteklih 10 mjeseci od potresa u Zagrebu. Što se napravilo? Je li Zagreb obnovljen? Jesu li građani ponovno u svojim kućama, stanovima? Nisu. Zagreb, centar Zagreba, naravno tu je kriva i korona kriza, evo ja tu obitavam dok nisam u svom Šibeniku, dok traju sjednice. Kolega Zekanović, ajde koncentrirajte se na svoju raspravu, prvo ste krenuli s temama koje uopće nisu predmet rasprave, sad komentirate premijera, izvolite govoriti o temi.

Dakle, nažalost predsjednik Vlade više nije ovdje, napustio je sabornicu i to sam primijetio i primijetit ću svaki puta kad napusti sabornicu kad ja počnem govoriti ili kad mi ne odgovori na zastupničko pitanje ili mi odgovori na način kako se ne odgovara zastupnicima u HS-u, s visine. Napuhano i van teme.

Kolega Zekanović, samo malo. ... [[Upadica: Ne čujem ja vas.]] Samo malo, [[Upadica: Što je ovo?]] Kolega Zekanović, ja vas molim sad da stanete, zaustavite vrijeme [[Upadica: Ali…]] Kada je govorio predsjednik Vlade izvan teme, ja sam ga upozorio, ja mu ne mogu po Poslovniku dati opomenu, ali sam ga upozorio da krši Poslovnik i da to ne čini. Sad ste vi došli ovdje i isto to činite.

Nije nitko. Dobro. Izvolite kolega Sačić, imate 7 minuta.

Žao mi je što ovakav tijek rasprave ide o ovako strašno ozbiljnim temama i temi, i svakako da izražavam prosvjed na to. Kao saborski zastupnik izabran u 6. izbornoj jedinici itekako imamo obvezu govoriti o svim problemima, naravno, ne treba ni govoriti da sam nazočan na tom području i da duboko suosjećam sa tim ljudima, stradalnicama, a istodobno i sam nažalost imam iskustva, dolazim iz epicentra, iz Markuševca koji i dalje trese, ali razlika je u tome i vjerujem i učinit ćemo i sve i to je moj, bit će to moj doprinos, da ti ljudi iz Banovine, ne Banije, iz Banovine, ne dožive sudbinu nas iz Zagreba i Markuševca i Podsljemena i da će čekaju obnovu svojih nekretnina nepovratno godinu dana polazi, ništa se, dragi prijatelji nije dogodilo, osim što je dovedeno 70 kontejnera gdje te naše drage obitelji unesrećene gore u Čučerju, Podsljemenu i ovim dijelovima koje je najviše medvedski brjeg pogođen, gledaju svakodnevno svoju raspucanu kuću u kontejneru sa svojim obiteljima jer naravno, nisu imali novaca, neki od njih da obnove ili poprave ili poruše tu kuću. Nije im nitko došao nažalost, evo nije bila klima da nam dolaze navijaču u to doba, valjda se mislimo da je 5,5 nedovoljno, nije bilo tog jednog društvenog, te društvene energije, nije bilo organizacije da bi se to sa rukama uklonilo što se, hvala dragom Bogu na Banovini uklonilo. I sad, godinu dana prolazi, mnogi od tih mojih susjeda prodali su neke druge nekretnine, prodali, digli su kredite da bi obnovili, ojačali svoje kuće, to vam je red veličina 50 do 60 do 70 tisuća kuna da okopa temelj oko svoje kuće i digne vertikalne serklaže odnosno poveže kuću. To vam govorim radi toga jer je to život. I sad su uložili taj novac, pitanje kad će ga po ovom zakonu ga nažalost čak ministre Horvat dajte model kak da vrate taj novac. Imaju kad da vrate, imaju račune, imaju sve. Moj susjed Tihomir prije mjesec dana je išao u ministarstvo u ovaj fond i kod Bandića išo ovaj da vrati, ima to 40.000 kuna uložio, prvo su mu rekli da treba platit 7.500 elaborat procijene radova da bi to bio kao podloga da mu onda eventualno vrate 60% koliko li je od uloženog. I naravno kroz Internet, kroz 100 stavki proć, čovjek u godinama, stariji, nije vješt tome, to su formalne barijere, to su nepotrebna birokratiziranja na koje moramo, a gdje da govorimo o mom susjedu Mirkecu kojemu je kuća totalno porušena, čovjek ima 78.g. Kak će on ostaviti taj novac i kako? E sad, to se ne smije na Banovini dogodit, a događa se. Događa se jer ključno je moramo učiniti sve, kakvi kontejneri, za i kontejner je problem, 50.000 kuna je problem, sad sam ga vidio, Tehnich ga mom prijatelju dopeljo dolje, jučer smo bili tamo, sve je namješteno, 4 kreveta, sanitarni čvor, 50.000 kuna, Caritas mu je to platio. Zar je to problem u ovoj državi? Pa zar je problem 1500 kontejnera dopeljat koji koštaju 50.000 kuna da ljudi ostanu tamo? Pa nama nije rješenje što je premijer rekao da ljudi odlaze ovaj u dolje u Dalmaciju, da odlaze u Zagreb, da odlaze ko zna gdje na topli dom, njima je, njima treba klečat i molit ih i država mora učit sve da oni ostanu na svojoj domovini, u svom dvorištu, da, da tamo tu kravicu hrane i svinju ili šta već imaju odnosno da nam čuvaju prostor. Mi uopće ne govorimo u pozadini cijele priče kolone migranata tamo dolaze i dalje draga gospodo, to je El Dorado. Niko o tome ne govore. Slovenci će nam reć, a to ćemo imati izvješće, 10.000 ljudi su prošle godine Slovenci sa slovenske granice vratili nazad u Hrvatsku koja je kroz Hrvatsku prošla registrirano. Svakako da je glavna i prioritetna zadaća sačuvat te ljude kako god ili kontejnerima ili nekakvim privremenim smještajima dok im se kuća badava ne digne i nije svaka porušena, nije svaka porušena dragi prijatelji, nije sve srušeno. Bogu hvala da žrtava nije bilo više, pokoj duši onima koji su umrli. Ali međutim gdje se imalo poštivalo ostala je kuća.

E sad treba učinit sve da država ne špara novac hrvatski narod, da uloži, da sve digne. Zamislite da se to Izraelu dogodi. Pa ne bi bilo nikakvih uopće dvojbi šta treba učinit država, šta trebaju činit građani, samo dapače treba ovu situaciju iskoristiti da se stvore i opstanak gospodarski, to je u redu, ali i da se otvori priča za sanaciju demografskih šteta, demografskih problema, da se tamo otvara prostor drugim obiteljima kako god iz našeg iseljeništva ili bilo gdje da se naseljavaju tamo i da čuvaju taj prostor, da ga obrađuju i oplemenjuju i da to bude doista hrvatska Banovina, a ne hot spot za ilegalne migrante. Hvala vam lijepo. Idemo na 2. raspravu, Klub zastupnika MOST-a i poštovana kolegica Selak Raspudić, izvolite.

Uvažene kolegice i kolege. Danas sam započela ovu raspravu s pitanjem o Gornjoj Stubici. Kada sam nakon što sam iščitala sve ove zakone i odluke koje se upotrebljavaju u ovom zakonu rekla kolegama i kolegicama da ću postaviti pitanje o Gornjoj Stubici i s ljevice i s desnice prvo što me se pitalo je pa zašto Gornja Stubica, što ti imaš od Gornje Stubice? Gornja Stubica je mjesto od nekih 5-6000 stanovnika u 3. izbornoj jedinici na čelu kojega je HNS-ovac. Ja od Gornje Stubice nemam ama baš ništa. Da stvar bude ciničnija, HNS koji je na čelu Odbora za graditeljstvo koji je pozdravio ovaj zakon je onaj koji se prvi trebao brinuti za Gornju Stubicu. No tu se otkriva pravi problem koji tek kulminira ovom raspravom i kojem svjedočimo cijeli tjedan. Nitko se u javnom prostoru nije borio za Sisak. Svi oni koji su vikali Sisak, Sisak, samo Sisak su zapravo vikali ja, ja, samo ja jer su kalkulirali s predizbornom strategijom uoči lokalnih izbora. Oni koji sada na taj način bez ikakvih kriterija viču samo Sisak, sutra će pogaziti taj Sisak kada im političke preferencije i politički trenutak budu ukazivali da je nešto drugo za njih osobno profitabilnije. Kada se borim za Gornju Stubicu ja se u ime Kluba MOST-a borim za Sisak, borim se da postoje jedinstveni kriteriji na razini RH koja će omogućiti svim područjima u RH ovisno o njihovom socijalnom statusu, ovisno i o njihovom stradanju, ovisno i o kriteriju potpomognutosti, da budu ravnopravno tretirani unutar zakonodavnog okvira kao zakonodavac, kao dio ovog najvažnijeg tijela u Hrvatskoj u kojem se trenutno nalazim. U tom smislu Hrvatsku treba promišljati integralno, Hrvatsku treba promišljati kao jednu cjelinu u kojoj je svaki dio ravnopravno zastupljen. Nažalost, u današnjem dijalogu s našim premijerom koji je prvi i jedini i imao privilegiju i obavezu da Hrvatsku promišlja integralno otkrili smo da nema pojma od čega se ona sastoji, otkrili smo da diskriminira određene potpomognute dijelove i ono najgore, da se u klubu HDZ-a ta diskriminacija brani onim što bi trebalo biti najsvetije, Domovinskim ratom. A da vam je doista bilo stalo do vrednota Domovinskog rata i do onih područja koja su stradala u Domovinskom ratu onda biste dame i gospodo odavno kreirali uvjete u Hrvatskoj da bi ta područja prestala biti potpomognuta, a ne izvlačili se na Domovinski rat u trenutku kada nemate argumenata za traljav prijedlog zakona koji nije ustavno održiv. A sada da kažem nešto o meritumu, da kažem nešto o tome kako riješiti ovaj problem potpomognutosti odnosno ravnopravnog socijalnog kriterija koji je nužno riješiti da bismo prihvatili ikakav prijedlog zakona. I prije toga da kažem građanima i građankama stradalog područja da oni ne moraju čekati ovaj prijedlog zakona da bi sa obnovom krenuli tako da se ne moraju brinuti niti to može biti izlika. Postoje drugi protokoli i zakoni o saniranju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda koji se mogu iskoristiti za prijavu štete i za omogućavanje njihovog privremenog zbrinjavanja. A zakon, ako on treba pomoći našim građanima treba napraviti kako spada. Dakle, što je problem, zakon diskriminira premijer odgovor nema osim manipulacije domoljubljem. Rješenje, nekoliko je mogućnosti. Prva je maknuti iz čl. 5. diskriminatornu odredbu, a na kojima je proglašena katastrofa i pomoći 100% obnovom samo potpomognuta područja. Koji je problem takvog rješenja? Jučer je resorna ministrica sama rekla da je indeks kojim se određuju potpomognuta područja manjkav i da ga treba unaprijediti da se na tome radi, isto je danas ponovio i premijer, a taj indeks vam je glavni kriterij za razvrstavanje i na temelju njega ste izgradili svoj zakon, makar sami kažete da je manjkav. I to je onaj indeks koji nastavlja ovu zbunjujuću priču u javnosti gdje nije jasno kako Sisak ne, a Petrinja da. Drugo rješenje, razviti kriterije područja koja su od posebnog geostrateškog interesa RH, to je ovaj trbuh Hrvatske o kojem govorimo, to je sustavno promišljanje RH gdje si mi kao ozbiljna i odgovorna zemlja ne možemo dozvoliti da imamo mjesta ispražnjena od stanovnika uz našu samu granicu, pogotovo imajući u vidu da se ta granica nalazi i kao granica EU tik uz BiH koji ima neriješenu političku situaciju. Mi se zalažemo za razvijanje takvih kriterija, problem ovdje trenutno može biti taj što ih treba sustavno promisliti i što nemamo vremena za razvijanje takvih kriterija ako želimo hitno donijeti zakon, iako ponavljam on nije preduvjet da bi se građanima sada saniralo domove.

A što znači obnoviti njihove domove? Pogledajte u oči građanima u tom području i recite im, objasnite im ako možete da ova 100%-tna pompozna samo konstrukcijska obnova, da je to obnova koja ne znači da će se oni vratiti u svoje nove domove, da je konstrukcijska obnova prema riječima struke jedan samo manji dio obnove i da će oni vrlo vjerojatno kada shvate koliko ih košta ostatak obnove, da je to nekih 300, 400 eura na ovih 150 eura koje može koštati konstrukcijska obnova po metru kvadratnome i odustati od te obnove jer ne mogu u njoj participirati, a ne znaju i nemaju izračune kada se jednom uđe u to koliko bi ih koštao ostatak te obnove, pa će nastati živjeti u svojim jadnim, nesigurnim i stradalim domovima. Ako im država doista želi pomoći ona njihove domove mora obnoviti cjelovito, a ne samo konstrukcijski i treba im priznati što znači konstrukcijski. Toliko o ovom vidu problema koji je u fokusu javnosti. Dakle, jedinstven socijalni kriterij za sve građane Hrvatske ako ćemo govoriti o potpomognutim područjima treba nam jasan indeks i ne možemo ih bazirati na temelju toga je li u njima ili nije arbitrarno proglašena katastrofa i geostrateški kriterij koji će omogućiti da cijeli trbuh Hrvatske uključujući i Sisak zato što je od posebnog interesa bude ravnopravno obnovljen. Ono što treba znati je da postoje neki drugi problemi u zakonu, da ne možemo sada proširivati sada ime onda u čl. 3. govoriti da će se taj zakon odnositi na cijelu Hrvatsku jer samo zbunjujemo one koji ga čitaju. Jednako tako čl. 7. koji govori o tome da će se posebnom odlukom utvrditi dodatne kriterije za oslobođenje od uplata sredstava za obnovu od strane vlasnika treba maknuti jel ili će država pomoći ili neće. Čemu ovi članci koji govore o tome da možda hoće, a možda neće. Ovaj prijedlog zakona je nedostatan, parcijalan i diskriminacijski. Seizmičko poboljšanje je dugogodišnji strateški proces, upravo zato mi smo u ponedjeljak predstavili smjernice strategije obnove Banovine. Zašto? Zato što je obnova Banovine ne samo demografski napuštena odnosno pogođena u smislu depopulacije nego najopustošeniji kraj u Hrvatskoj. Potrebno je naučiti iz zagrebačkog iskustva, do sada je profunkcionirala samo samoobnova, nju država treba olakšati, a ne priječiti. Potrebno je ljudima davati vaučere da sami što više odlučuju poticati samoinicijativu. Kod nas se država cijelo vrijeme igra uloge poslodavca, a ona mora ljudima olakšati. Osim kritičnosti istrage poslijeratne obnove, potrebna je i transparentna solidarnost, objedinjavanje i objavljivanje svih pristiglih donacija. Potrebno je onemogućavanje daljnjeg profiterstva, redovito praćenje sustava javne nabave u obnovi potresom pogođenih područja.

Zahvaljujem potpredsjedniče hrvatskog državnog Sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici. 22. ožujka prošle godine potres je pogodio naš glavni grad Zagreb i okolicu. Što smo napravili u međuvremenu, što je sanirano? Donijeli smo Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije prije nekih, okvirno, 4 i pol mjeseca. Lex specialis, za taj potres i određeno područje, mada seizmolozi ističu da cijela RH osim krajnjeg istočnog dijela je seizmički aktivno područje. Znači potres se može desiti i u Šibeniku i u Varaždinu i kao što smo vidjeli, 29. prosinca prošle godine, u Sisku, Petrinji i na Banovini sa epicentrom u Strašniku. Što se desilo u međuvremenu, osim što smo donijeli zakon, formirali fond, imenovali ravnatelja, javnost se zabavljala visinom njegove plaće, idu nova zapošljavanja u ionako prevelikoj i preskupoj državnoj administraciji, a od obnove ni traga ni glasa. Ne obnavljaju se ni zgrade javne namjene pa tako evo, u ponedjeljak je počelo drugo polugodište u školama, a roditelju upozoravaju kako strahuju za sigurnost svoje djece jer ulice nisu sigurne zbog oštećenih zgrada i da se tako izrazim, nijedan dimnjak u ovih 4 i po mjeseca nije popravljen, osim ako ga stanari ili stanovnici oštećenih zgrada nisu samoinicijativno popravili. Tko je bio aktivan u međuvremenu, kao i obično, birokracija. Dobili smo podzakonske akte koji sve još dodatno zakomplicirali. Za podnošenje zahtjeva treba, ni manje ni više nego 90 dokumenata. Ministar Horvat kaže, citiram, oni zahtjevi koji neće biti kompletirani, a dokumentacija se nalazi u registrima institucija države, službenici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine će sami ishoditi te dokumente jer su oni danas već u digitalnoj ili digitaliziranoj formi. Pa zašto ih tražite kad ih već imate? Čemu to služi i čemu tih 90 dokumenata ako sve već imamo digitalizirano i što je razlog tom zahtjevu, osim, usudila bih se reći, maltretiranju naših građana koji su ionako frustrirani već i žive u nekom privremenom smještaju od, evo, 10 mjeseci. Osim toga, ističe se kako se zahtjev može podnijeti preko interneta. Dakle, svi oni koji su bili na terenu na Banovini, a i ja sam bila, mislim da to recimo, baki Đurđi iz Sibića ne znači apsolutno ništa jer se ona internetom nije ni prije potresa služila, a kuća joj je sravnjena do temelja. Inače, jedna od onih kuća koje su obnovljene nakon velikosrpske agresije. U cijeli proces su podzakonskim aktima uvedeni javni bilježnici kojih u zakonu inače nema, dodatni elaborati, itd. E sad, mene zanima, kako će stanovnici Banovine ishoditi tih 90 dokumenata? Svi mi koji smo bili u Petrinji, vidjeli smo kako je centar Petrinje razrušen. Uglavnom su u centru i smještene institucije koje bi trebale izdati tih 90 dokumenata. Ne vidim nekakav smisao svemu tome, osim da se zagorčava život našim stanovnicima, bilo da oni žive na Banovini, u Petrinji, Sisku ili Čučerju, gdje stanovnici Zagreba već 10 mjeseci od potresa žive u kontejnerima. Stručnjaci su već kod donošenja zakona isticali kako je isti neprovediv, poglavito kod manjih oštećenja na stambenim objektima te stambenih zgrada s više stanara. Potres koji je pogodio Zagreb, u biti je samo otkrio koliko je naš glavni grad devastiran i stavio točku na i. Na Banovini je također, potres otkrio i određene nepravilnosti kojih je očigledno bilo u poslijeratnoj obnovi. Kuće koje su trebale izdržati i daleko razornije potrese su se srušile kao kule od karata, vertikalnih serklaža nema, navodno po, tadašnjem zakonu ih nije trebalo ni biti, u što čisto sumnjam i čuli smo jučer da je navodno 60 takvih objekata. Manje od nekih 2%, nisu još svi objekti pregledani, ali smatram da je i takav broj objekata, dapače, razlog više da se to detaljno istraži. Argument da je to manje od 2% ne stoji pa vas ja samo pitam, recimo da idete na operaciju i da dođete kod kirurga koji vam kaže da njemu manje od 2%, između 1 i pol i 2% pacijenata ne preživi operaciju, biste li išli kod njega na operaciju? Tako da taj argument definitivno ne stoji. Financiranje je priča za sebe. Na to smo mi u Domovinskom pokretu upozoravali i kod donošenja zakona, 42 milijarde kuna je direktna financijska šteta od potresa koji je pogodio Zagreb. Tijekom rasprave ministrica Obuljen Koržinek je isticala kako se radi o procjeni te će se tek naknadno podvući i zbrojiti ukupan iznos, tome trebamo dodati iznos i za Banovinu, Petrinju, Sisak koji treba još utvrditi jer situacija na terenu se mijenja iz dana u dan zbog jake seizmičke aktivnosti tako da stambeni objekti koji su imali zelenu i žutu naljepnicu zbog naknadnih potresa dobivaju novi naljepnicu koja je u lošijoj kategoriji. Zbog svega navedenog i evidentne sporosti institucija Domovinski pokret predlaže drugačiji pristup koji bi cijeli proces ubrzao i potaknuo što je isto jako važno racionalno trošenje sredstava. Poznato je da nitko tuđe novce ne troši racionalno, a poglavito ne naša državna birokracija. Država je ostala dosljedna u prvotnoj namjeri da najveći dio tereta obnove preuzme na sebe i to podržavamo, ali za razliku od koncepta koji predlažu vladajući i na temelju svega što smo vidjeli na terenu, predlažemo da se financijska sredstva doznače direktno stradalima u potresu. Inzistirati na kompliciranoj proceduri od 90 dokumenta nije u skladu sa solidarnošću koja je u ovim slučajevima nužna. Osim toga država sama po sebi novac nema, tako da sintagma državni novac se često koristi, ali to je uvijek i jedino i samo novac poreznih obveznika neovisno je li iz proračuna RH ili EU. Na ovaj način koji mi predlažemo izbjegao bi se hranidbeni lanac koji je na Banovini uzrok porušenih objekata iz poslijeratne obnove kao i podobne izvođače radova. Kako to izgleda kada imamo podobne izvođače radova vidjeli smo i prošli tjedan na primjeru gradonačelnika Požege Puljašića koji ima spisak izvođača koji moraju proći na natječaju. Osim toga, ništa se spektakularno ne bi desilo jer i onako bi tržište odradilo svoje. Većina ljudi oštećenih u potresu na Banovini želi što prije obnoviti svoje kuće te bi potražnja za uslugama projektanata, izvođača radova i nadzornih inženjera i onako bila velika. Kontrolirati trošenje sredstava danas u ovo digitalno vrijeme također po nama ne bi bio problem, ta sredstva bi se mogla koristiti samo za namjenu obnavljanja građevinskih objekta što se može lako kontrolirati. Ovaj model ostavlja također potpunu slobodu svakom pojedincu da obnovi stambeni objekt na način koji je njemu prihvatljiv, a u skladu sa važećim zakonskim propisima. Već je krenula rasprava o montažnim kućama, uvozu iz drugih država, tipskim kućama i u biti o svemu što stanovnike pogođene potresom ne interesira. Oni samo žele čim prije krov nad glavom i topli dom jer sada žive u improviziranim šatorima, radionicama, pomoćnim objektima od šest kvadrata, kontejnerima, kamp kućicama kojima se vrata ne mogu zatvoriti, a vani je minus četiri, a po noći i više. Imali smo prošli tjedan snježnu idilu koja je donijela veselje djeci, ali ne i djeci u STrašniku u kojem je bio epicentar, a koja spavaju u improviziranom šatoru. Naš prijedlog ima još jednu važnu komponentu, a to je maksimalno smanjen prostor za korupciju. Ono što trebaju raditi nadležna ministarstva i jedinice lokalne samouprave je saniranje šteta na zgradama javne namjene i infrastrukturi jer ceste su i prije potresa do mjesta na Banovini bile široke tek par metara. Ako već obnavljamo Banovinu napravimo to ovaj puta kako treba. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana saborska zastupnice. Specifična težina neistine i netočnih informacija koje ste izrekli danas teža je od zlata. Ja vas molim i prijateljski pozivam da se vratite ovdje za govornicu i javnosti pojasnite kojim to od ovih devet zahtjeva treba 90 priloga.

Kolegice i kolege. Rasprava o ovom zakonu kao i cijelom pitanju obnove i revitalizacije Banije bi trebao biti povod da nas objedini u razmišljanju što je moguće brže osigurati obnovu i kako je moguće osigurati efikasan razvoj koji godinama i decenijama nemamo na tom prostoru. Sve ostale rasprave koje smo čuli, a koje nemaju za cilj tu vrstu nadmetanja su štetne otprilike kao i potres, katastrofalne su. I bez obzira koliko se mogli slagati ili ne slagati, ali ako imamo taj cilj onda djelujemo u smjeru tog istog cilja.

A dalje neću više o tome, želim govoriti o samom zakonu.

To znači da imamo uši jedni za druge, a ostalo ću prepustiti kolegama starijim partnerima u našoj koaliciji, kolegama iz HDZ-a koji će siguran sam reći ono što će biti prihvatljiv model za sve. Pa zbog toga što je Sisačko-moslavačka županija jedna od najnerazvijenijih, zato što je Sisak također jedan od najdevastiranijih gradova u Hrvatskoj, dijelom ratom, dijelom deindustrijalizacijom, dijelom depopulacijom. Još prije 3.g. smo slušali da je 3000 ljudi napustilo Sisak u samo nekoliko godina, sada čujemo da je ta brojka već došla do 6000. O prihodima grada Siska, samo ću toliko reći i uspoređivati ga sa Zagrebom ili bilo kojim drugim u okolici naprosto nema smisla. Ako postoji neka zapreka koja je zakonska ili ustavna siguran sam da ćemo, da će vlada iznaći adekvatno rješenje za to. Sisak treba podršku da bude ponovo motor kao što je i bio u zlatnom razdoblju banijske politike i banijskog razvojnoga koncepta sa željezarom, sa rafinerijom i sa Gavrilovićem u Petrinji. Želim reći nešto čega nema toliko u zakonu, a to je rok i brzina. Mi ukoliko hoćemo da ljudi prestanu odlaziti s tog područja zbog straha, zbog iznimno teških uvjeta, čuo sam da je nedavno od ljudi koji su aktivisti na terenu s kojima surađujemo kao Srpsko narodno vijeće, da dolaze predstavnici prava životinja i prijavljuju ljude zato što drže pse na lancu ili zato što su im krave prljave jer su vani na ispaši. Inspektori dolaze, policajci dolaze, najrazličitiji ljudi dolaze. Te bake koje imaju pse čuvaju im kuću. Da bismo to promijenili trebamo mnogo vremena, ali štititi prava životinja zbog toga da bismo ukinuli elementarno pravo ljudi da mogu biti kod svoje kuće i u svojoj kući i osjećati se minimalno sigurnim i sačuvati tu stoku je pretjerani dogmatizam u primjeni toga. Inače jesam apsolutno za zaštitu prava i pozivam te ljude da to prestanu sad raditi. Drugu stvar koju želim reći, dakle jeste rok i brzina. Gospodine ministre, iznimno je važno da se ekipira sve što je moguće od toga kako i na koji način graditi kuće, s kojim sredstvima, s kojom mehanizacijom i s kojim ljudima i da se obnova izvede u najkraćem mogućem roku. Ljudi tamo nemaju vremena za čekanje.

Donijet ćemo zakon, ali tu poruku moramo slati svaki dan. Drugu stvar koju želim reći jeste pitanje načina na koji će se vršiti obnova. Da li će biti obuhvaćene samo obiteljske kuće ili će biti obuhvaćeni i gospodarski objekti? To za ljude koji se bave poljoprivredom i žive na selima je od presudne važnosti, kao što je važno i za državne institucije i javne ustanove u gradovima. Ako čovjeku obnovimo kuću, a ne obnovimo mu gospodarske zgrade nismo uradili ništa. Zato molim da to bude jasno kazano jer to je specifičnost ovog područja.

I kao što je problem jedan naš kolega zbog načina na koji je koristio raspoloživu kuću ti ljudi su za mene grozan problem. Takve ljude bi zatvarao, takvim ljudima bi oduzeo pravo da se kreću tim prostorom, a to može uraditi država ako država preuzme brigu o stoci ljudi koji ne mogu sami brinuti.

Ti ljudi su to zaslužili i država je u tom smislu dužna da to uradi. Želim također reći pitanje budžetiranja, neće samo budžet RH biti dovoljan niti Fondovi EU. Na početku je pokazana solidarnost građana koji su požurili da pomognu i pomagali su prve dane, treba biti dograđena solidarnošću naših općina i gradova, solidarnošću naših tvrtki i kompanija i zato pozivam ovdje predsjednike klubova da se obavežemo da će naši stranački kolege u općinskim vijećima, gradskim vijećima i županijskim vijećima dići ruku za to. Da kao što se izdvajalo za Vukovar da se sada izdvaja na određeno razdoblje u određenom postotku po općini i gradu i županiji za obnovu područja Banije. Država neće imati dovoljno, a to neće biti velika sredstva. Stotinjak milijuna kuna koliko bi se moglo osigurati bez po muke bi bila ogromna pomoć u obnovi. Na kraju želim kazati još nešto.

Do '61. u Glini su postojale samo ciglana i pilana. Nijednoga kilometra asfalta, nijednoga metra javnoga vodovoda i kanalizacije, 28% nepismenih, 60 sela u okolici bez struje, danas Glina je otprilike na razini pilana, bez ciglana i tako je na cijelom prostoru Banije. Svaka peta kuća je nastanjena u Glini, nijedna zgrada u Glini koja je imala centralno grijanje od '95. nema centralno grijanje.

Dakle, Klub zastupnika SDSS-a će pozvati najprije svoje koalicijske partnere da hitno predložimo koncept rješenja razvoja područja Banije, novu razvojnu koncepciju to područje treba.

Poštovane kolegice i kolege. Dozvolite mi da na početku ove rasprave prvo govorim o jednom konceptu, a to je koncept obnove kojeg smo zajednički širokim konsenzusom donijeli prije nekoliko mjeseci i tada smo, a to ću ponoviti i sada, jasno rekli da ovaj koncept obnove nije dobar, nije idealan, da ovaj koncept obnove u slučaju Zagreba radi samo na tome da stanje vrati na onakvo kakvo je bilo prije potresa, dakle da se vratimo na status quo. Govorili smo o tome da ne dižemo stupanj konstrukcijske obnove na onaj maksimalni koji je danas dostupan sukladno tehničkim mogućnostima, da u obnovu ne uključujemo i pitanje energetske obnove, da ne govorimo o razvitku i promišljanju Grada Zagreba. I koliko god je to bilo naglašeno u slučaju Grada Zagreba, takav koncept je u slučaju Sisačko-moslavačke županije još i važniji. Zašto? Zato što je to područje daleko nerazvijenije od Grada Zagreba i to je činjenica, daleko, daleko nerazvijenije. I upravo zbog te nerazvijenosti mi ovu obnovu o kojoj danas raspravljamo moramo promatrati isključivo i jedino kao prvi ad hoc korak kojim ćemo pomoći ljudima u onome što je u ovom trenutku na njih najvažnije, a to je da dobiju krov nad glavom. Ali mi ovdje ne smijemo stati, mi sa ovime moramo početi. Povući ću paralelu sa jednom drugom državom daleko razvijenijom i bogatijom od Hrvatske, Novim Zelandom kojeg je prije 10 godina pogodila serija potresa u regiji koja se zove Canterbury, oni su u roku od nekoliko tjedana, dva tjedna od potresa donijeli prvi zakon kojim su definirali ono o čemu mi ovdje raspravljamo, a što se u Zagrebu čekalo dobrih šest mjeseci, oni su to napravili u par tjedana, a to je bila obnova i osiguranje krova nad glavom ljudima. Međutim, tu nisu stali, iako je Novi Zeland daleko bogatiji i razvijeniji od Hrvatske u roku od godine dana donijeli su program revitalizacije tog kraja kako bi se tom kraju omogućilo da proživi i prodiše punim plućima jer nakon svake katastrofe događa se egzodus, egzodus koji je s jedne strane povezan s time što su ljudi izgubili sve, a s druge strane koji je povezan sa strahom.

Vlada je doista na prošlotjednoj sjednici donijela odluku da se ide u realizaciju jednog takvog programa, međutim ta odluka nije dostatna. Zašto? Ona nema nijedan jedini rok, osim roka od pet dana za imenovanje članova povjerenstva koji će se baviti revitalizacijom. To nije dovoljno, nama trebaju konkretni rokovi kada će program ugledati svjetlo dana, kada će se taj program staviti u javnu raspravu i omogućiti jedinicama lokalne samouprave sa područja Banije da daju svoje primjedbe i da taj program ostvare stvarno životnim i onakvim kakav je potreban da se ljudima sa područja koje je pogođeno potresom omogući da mogu živjeti jer obnova o kojoj danas razgovaramo, o kojoj smo u 9. mjesecu razgovarali kada je bilo pitanje Zagreba je samo osiguranje krova nad glavom, samo osiguranje krova nad glavom. Da, danas je potrebno ovako nešto donijeti, možda i kasnimo, možda i kasnimo jer je ovaj potres bio i razorniji od onog zagrebačkog jer je pogodio kraj koji je nerazvijeniji nego što je Grad Zagreb, ali ovdje ne smijemo stati. E sada dopustite mi kada govorim o ovom zakonu da adresiram njegov najveći problem, a to je pitanje neravnopravnosti. Podsjetit ću da RH unutar EU podržava načela kohezijske politike temeljem koje slabije razvijene države članice postižu pomoć za razvoj i ujednačavanje razvijenosti. I to što Hrvatska zagovara na području EU mora biti princip kojim ćemo se voditi i kada donosimo ovakav zakon. Potpomognuta područja pogotovo ona sa područja Sisačko-moslavačke županije moraju biti u ravnopravnom položaju. Ne može netko dobiti 100%, a drugi ne.

Zašto? Pa mi nemamo dovoljno ruku, nemamo dovoljnu podršku u Saboru da sami donosimo odluku, zato ste vi Vlada. Ponudili smo vam alternative, ali ne inzistiramo da to bude bilo koji naš amandman. Ako Vlada predloži odgovarajući amandman ili vladajuća većina kojom će se adresirati problem o kojem govorimo mi ćemo biti sretni jer ovdje se ne radi o skupljanju političkih poena nego osiguranja da ljudi sa područja Sisačko-moslavačke županije dobiju ono što imaju pravo dobiti, a to je prilika za normalan život, samo to i ništa više.

Mi smo trebali donijeti novo ocjenjivanje i novo razvrstavanje koje će uzeti u obzir sadašnje stanje. Dakle, ne možete se pozivati na uredbu koja je po zakonu istekla prije nekoliko tjedana, ne možete. Molim vas provedite ono što je vaša zakonska obveza i osigurajte da ocjenjivanje i razvrstavanje JLS-ova s područja Sisačko-moslavačke županije bude provedeno u skladu sa zakonom i u skladu sa sadašnjim stanjem i osigura da sve jedinice s tog područja uključujući i pogotovo grad Sisak u kojem živi većina stanovnika tog kraja u kojem je najveći broj nekretnina, zgrada pogođenih potresom dobije ista prava kao i drugi, samo to, ništa više. Samo to i ništa više. Dopustite mi da se osvrnem i na druge probleme o kojima će više govoriti moje kolegice i kolege u pojedinačnim raspravama. Prvo, obnova Zagreba kasni, kasni, ne događa se ono što smo očekivali, što smo tražili, što smo željeli da se dogodi sa Zakonom o obnovi, kasni. Potrebna nam je analiza po potrebi kroz mjesec ili dva mjeseca i promjena zakona kako bi osigurali da obnova počne. Jučer sam govorio o ljudima koji žive u kontejnerima u Zagrebu kojima su sada došle ogromne razlike za struju, ogromne rate. Kao što ste prekjučer osigurali pomoć za stanovnike Banije, tako je potrebno i onima u Zagrebu koji žive u kontejnerima, al to nije dovoljno. Kolegice i kolege prije mene govorile su o dokumentaciji koja je potrebna, opsežnoj, govorit ću više o tome u pojedinačnoj raspravi, ali sada želim svrnuti pažnju na dva problema. Prvi je legalizacija, brojne nekretnine pogođene potresom nisu obuhvaćene legalizacijom jer njihovi vlasnici ju nisu zatražili. U normalnim okolnostima ne bih ovo predlagao, al danas moram jer su ti ljudi teško oštećeni potresom i bez ovoga oni neće moći sudjelovati u obnovi, predložili smo izmjenu Zakona o legalizaciji kako bi se za one zgrade koje su oštećene potresom, samo za zgrade koje su oštećene potresom do 30.6. produžio rok za podnošenje zahtjeva. Ako pogledate zakon vidjet ćete tamo da se u dokumentaciji koja se traži kaže da će se obnova moći provoditi samo tamo gdje je legalizacija provedena ili je barem podnijet zahtjev za legalizaciju. Tamo gdje nije, obnove nema. Zato vas molim da ovo uzmete u obzir. SDP je danas uputio u proceduru konkretan prijedlog zakona da se rok za one koje su oštećene zgrade u potresu produži do 30.6. I druga stvar, pitanje izdavanja dokumenata i na temelju ovog zakona koji se odnose na vlasništvo. Ako pogledate obrasce gotovo svaki traži vlasnički list. Nažalost, imovinsko pravni odnosi na području Sisačko-moslavačke županije, pa i Grada Zagreba nisu riješeni. Ako ćemo tražiti riješene vlasničke odnose mi tada nećemo moći početi provoditi obnovu. Primjerice, najpogođenija područja Grada Zagreba, tu sjeverno Podsljeme su obuhvaćena novim izmjerama zbog kojih ljudi još do dana današnjeg nisu dobili uredne vlasničke papire. Na području Sisačko-moslavačke županije imamo vlasništvo više osoba. Imamo i zbog posljedica rata određene probleme. Ako budemo vezivali uz imovinsko pravne odnose obnovu tada to nećemo moći i zato vas pozivam i ispričavam se evo znam da mi vrijeme ističe, samo još jednu rečenicu.

Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani ministar Darko Horvat, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Dakle, očito moram otklanjati nedoumicu po nedoumicu, dakle čitam jasno i nadam se da će biti razumljivo. Sredstva za konstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada, te gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, sad da ne tipkate po mobitelu vjerojatno bi zapamtili što sam pročitao, nadam se da sam pojasnio.

Da li vi uopće znate da ste podnijeli prijedlog izmjena i dopuna zakona? Ne trebate sada mobitele tražit, ja sam siguran da ne znate, ali zna vaš predsjednik. Dakle, u tim izmjenama i dopunama poštovana hrvatska javnošću nitko nije oslobođen 100% od ničega, to je izvorni SDP-ov prijedlog. Onda smo pobrali naknadu pamet, pa su se onda javila dva člana kluba, od toga jedan želi samo dvije županije abolirati, drugi želi i treću županiju abolirat, pa smo onda došli opet do malo veće pameti pa smo rekli hajmo mi koncept iz izvornog prijedloga izmjena i dopuna upotpunit amandmanom. Dakle, ja vjerujem da pravni eksperti vašeg kluba to upravo tako rade jer ste to možda učili na fakulteti ali ja nekako mislim da se to tako ne radi i mogu samo pitat jel vi amandmane podnosite na naš prijedlog izmjena i dopuna ili na svoj prijedlog izmjena i dopuna? Kad to ustanovimo, onda možemo razgovarati dalje. Evo ostanite ovdje ministre, imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Peđe Grbina. Poštovani g. ministre, nadao sam se da će ova rasprava ići u smjeru da vi dajete odgovor na pitanja koja su građanima bitna ali da li to niste u stanju ili ne želite, to ostavljam. Međutim ono što me fascinira je vaša potpuna nesposobnost da pročitate vrlo jednostavan tekst kojeg smo predložili. SDP-ov prijedlog zakona krenuo je sa drugim konceptom, Konceptom dizanja cenzusa, konceptom progresivnosti kojim bi daleko većem krugu građana ne samo sa područja Sisačko-moslavačke županije nego svih potresom pogođenih područja bilo osigurano sufinanciranje u progresivnim stopama. Sve, 5%, 10%, 15% ili 20% Vi u svom prijedlogu zakona to niste obuhvatili nego ste rekli potpomognutim područjima 100% Međutim tu ste učinili diskriminaciju.

Vidite kako vi možete utvrditi gradivo i sebi sve pojasniti. Sve je vama jasno, samo se ne slažemo. Poštovani ministre Horvat, svi se slažemo da je bitno da građani imaju povjerenja u institucije ove države te da imaju osjećaj sigurnosti za sebe i svoju imovinu. Stoga ja vas pitam, da li može Vlada to jamčiti te koji je vaš koncept budući da su potresom pogođena područja, dobivamo informacije da se privremeno stambeno zbrinjavanje vrši stihijski a ne planski? Dakle, prioritete oko privremenog stambenog zbrinjavanja i dostave mobilnih stambenih jedinica n teren, radi zajedno Stožer civilne zaštite i predstavnici jedinice lokalne i područne samouprave ali vi danas kao ni ja ne možete zabraniti nikome ko u privatnom aranžmanu dogovori ili kupi sličnu ili istu stambenu jedinicu ili mu je netko ciljano želi donirati. I takvih slučajeva ima na terenu. Poštovani ministre Horvat, ja imam jedno vrlo, vrlo konkretno pitanje. Ovom izmjenom i dopunom ste definirali iznimku od odredbe čl. 25., riječ je o uklanjanju zgrada, gdje kažete da uništenu obiteljsku kuću i drugu uništenu zgradu čiji ostaci neposredno prijete sigurnosti ili zdravlju ljudi, uklanja se temeljem odluke ovlaštene osobe sukladno posebnom propisu koji uređuje civilnu zaštitu a u skladu sa elaboratom ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije. Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, novi elaborat koji je uveden temeljem prvog programa mjera, mene zanima u konkretnom slučaju, tko naručuje elaborat i tko ga plaća? Nije točna vaša konstatacija da je novi pravilnik odnosno da je novi elaborat odnosno dokumenat temeljem kojeg se po skraćenom postupku može ukloniti ili donijeti odluka za uklanjanje zgrade koja prijeti zdravlju i životima ljudi, predmet prvog programa mjera. To je predmet posebnog pravilnika koji jednostavno niste pročitali, dakle u tom posebnom pravilniku smo definirali što je ti nužno i minimalno potrebito da bi se kroz brzu izradu takvog elaborata dala stručna podloga statičara-građevinara a da onda Stožer civilne zaštite koji na to ima pravo po Zakonu o sustavu civilne zaštite, donosi odluku a mi interveniramo. Tamo gdje neće biti suglasnosti vlasnika, biti će odluka građevinske inspekcije.

Poštovani ministre, neću se osvrtati na ovu vašu kategorizaciju saborskih zastupnika koju bih najbolje opisala riječima dobar, loš, zao jer mi je to ispod svake razine rasprave i komunikacije u ovom Viskom domu ali osvrnut ću se na jednu jednostavnu matematičku operaciju koja se zove množenje. Znači, na stranicama vašeg ministarstva kojeg vodite, stoji da uz zahtjev treba priložiti 9 obrazaca. Uz svaki obrazac treba priložiti u prosjeku 10-ak dokumenata. Mene su učili u školi da je 9 puta 10, 90. Možete i zbrajati, malo će duže trajati, a možete i množiti pa ćete doći do istog broja kao i ja. Ja se u jednom malom djelu s vama mogu složit i vi kao političar, kao saborski zastupnik ili saborska zastupnica koja je odabrana glasovima hrvatskog naroda, ne biste smjeli raditi dezinformacije ili širiti dezinformacije tim istim ljudima koji su vas izabrali. Dakle, brojka 90 uz te vaše realne i imaginarne računalne operacije je stvarno imaginarna jer ste samo u jednom malom detalju nešto pobrkali lončiće ili kruške i jabuke. Velika je razlika u riječci „i“ ili riječci „ili“ Ja plastično pokušavam objasniti da se dokumenat temeljem koje se stiče prava građenja u hrvatskoj povijesti zvao na pet ili šest različitih načina.

Poštovani ministre, evo imam pitanje vezano za stanovnike odnosno građane koji su obnovili kuće sami. Čuli smo iz već ranijih izjava odnosno tu naših rasprava, da zapravo ti ljudi teško mogu dobiti taj novac natrag. Čak štoviše, ako žele taj novac natrag, trebaju dati novac za elaborat. Da li ste razmišljali o tome da se njima na neki način olakša postupak dobivanja tog novca odnosno da jednostavno to bude besplatno za njih? To je prvo pitanje. a drugo pitanje, evo, pozivam vas da zajedno pogledamo obrazac 2 na stranicama ministarstva i da pokušamo prebrojati dokumente koji su potrebni za prilog. To su dokumenti nisu isti dokumenti pa da imaju drugačiji naziv i vidjet ćete da ćemo doći do brojke preko 80. Znači za jedan zahtjev, evo, možemo zajedno prebrojati, tu je otvoreno, pogledajmo taj obrazac zajedno, ima preko 80 dokumenata koje treba priložiti. Evo sjest ću s vama pa ćemo proći kroz tih vaših 80 dokumenata, nadam se da ću vas bar djelomično razuvjerit u tu brojku a ono što je činjenica, dakle vi ako tražite neko pravo, podnosite zahtjev. Ako vam ga država daje, daje vam ga kroz upravni ili neupravni postupak rješenjem ili odlukom. Ja se nadam da je to konsenzusom u pravnoj struci elementarno pravilo. Dakle, svi oni koji su dosada na pravilan način nadzorom ovlaštenih inženjera, gradnjom ovlaštenih izvođača sanirali i napravili hitne intervencije, participirali su u preko 40 milijuna kuna priznatih zahtjeva i isplaćene pomoći. Način na koji je danas ovdje za govornicom bilo sugerirano graditi, gradite si sami bez izračuna, bez proračuna a nakon toga tražite da to država proračunskim novcem poreznih obveznika plati pa da i danas odnosno za 20 g. doživimo ovo što proživljavamo u nekim dijelovima Hrvatske, ova si Vlada jednostavno neće dozvoliti. Poštovani ministre, ako sam dobro shvatila, vi ovdje prozivate SDP što je napisao zakon i uputio u proceduru Zakon o obnovi 4. siječnja dok ste vi još razmišljali o tome hoćete li ili nećete proglasiti katastrofu u Baniji. Mi smo sjeli i napisali zakon. S obzirom da je na dnevnom redu naš zakon stavljen kao 55. točka dnevnog reda, što znači da je to HDZ smatrao da postoji 54. točke važnije od obnove u Hrvatskoj a da ste se u međuvremenu probudili iz dubokog medvjeđeg sna, shvatili da ipak treba ubaciti u malo višu brzinu i došli s vašim zakonom, mi na vaš zakonom reagiramo amandmanima jer naš će doć slijedeće godine na dnevni red. Ali nije bitno što piše u našem i u vašem zakonu, bitno je da mi i u jednom i u drugom branimo isti princip, da se svim stanovnicima u Baniji pomogne jednako i da nema diskriminacije, neovisno o modelu, svima isto i svima jednako i vi to jako dobro znate i ne napadajte ovdje zastupnike što su htjeli pomoći. Evo ja neke od ovih vaših konstruktivnih kritika mogu prihvatiti ali dok ste vi sjedili i pisali zakon, ja sam bio u Petrinji, Glini i Sisku ali su moji kolege pisali zakon. I zakon je došao do Sabora 14., 15. ili 16. dan nakon što su se neki momenti dogodili. I zbog toga, a i to vam je jasno jer ste to kroz raspravu priznali, imamo u čl. 7. možda nedorečenu rečenicu koja veli „Vlada će naknadno“

Dakle, glede zdravstvenih ustanova na području Sisačko-moslavačke županije koji su u vlasništvu županije, 9 ih je, domovi zdravlja Sisak, Kutina, Petrinja, bolnice Sisak, Popovača, Zavod za javno zdravstvo, Zavod za hitnu medicinu, ljekarne i lječilište Topusko. U kakvom su stupnju oštećenosti, kakva je situacija glede njih? Kojim tempom će se obnavljati ustanove, kojim redoslijedom i na koji način će ići financiranje? Dakle, ista pravila u potpunosti identična od samog starta kreće se u cjelovitu obnovu, sredstva potrebna za financiranje cjelovite obnove moraju osigurati vlasnici ili osnivači. Ne bude li fiskalnog kapaciteta na razini Sisačko-moslavačke županije da to napravi svojim izvornim prihodima, uskočit će država i svi ti objekti će biti sanirani bez bilokakvog prioriteta da li se bolnica nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji, Zagrebačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj ili na prostoru grada Zagreba. Dakle, u ovom se trenutku užurbano radi na prilagođavanju javnog poziva i za područje Sisačko-moslavačke i za područje Karlovačke županije. Nema nikakvog razloga da eskiviramo bilo što ili stvaramo druge kriterije kojima ćemo cjelovitom obnovom obnavljati škole, kulturna dobra ili zdravstvene institucije u bilokojih od ovih 5 jedinica lokalne odnosno područne samouprave.

Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Danas govorimo o Zakonu o obnovi potresom pogođenih područja prvenstveno se oslanjamo na Sisačko-moslavačku županiju, a nekako moram izraziti skepsu da sam u nekom trenutku i razočaran jer evidentno je da je počela kampanja za lokalne izbore. I ono što ne bih volio, ne bih volio da se upravo cjelokupna i ova današnja rasprava pretvori u raspravu oko toga, oko pokazivanja, dokazivanja pojedinih možda čak i kandidata koji su ovdje dakle zajedno sa nama, naše kolegice i kolege i da upravo danas na ovoj temi, izuzetno važnog zakona o kojem ćemo raspravljati i govoriti pokušaju i neke svoje osobne ambicije ispuniti kroz raspravu u ovom Visokom domu koja je po meni izuzetno bitna i izuzetno važna. Naime, puno danas govorimo o konkretnom zakonu, a ne mogu se oteti dojmu da smo puno razgovarali jednako pogotovo i o Gradu Zagrebu. Ja volim grad Zagreb i Zagreb je glavni grad Hrvatske, Zagreb je izuzetno bitan za Hrvatsku. Ali mi danas govorimo konkretno o zakonu koji se odnosi na stanovnike Sisačko-moslavačke županije. Ono što me rastužuje mogu reći da sam možda i sam podlegao toj jednoj spoznaji da nam je možda trebao potres što je žalosno da bismo saznali u kakvim uvjetima ljudi na području Gline, na području Petrinje žive pogotovo u onim zaseocima i onim stravičnim slikama koje smo svi gledali preko hrvatskih medija. Kada smo vidjeli u kojim kućama žive, kako su te kuće obnovljene. Dakle, obnovljene jesu ali do koje mjere, u kakvim uvjetima, u kojim prilikama, gospodarstvo u tim mjestima. Pa postavljam si pitanje kako ćemo mi sad sve to ponovno još jednom obnoviti? Treba. Prvo što trebamo napraviti, trebamo napraviti hitno da svaki čovjek u ovom trenutku ima kuću, odnosno krov nad svojom glavom. Međutim, otvorit ću jednu temu o kojoj ovaj zakon ne govori, o strategiji cjelokupne ove obnove, nešto o čemu nije oportuno pričati u hrvatskoj javnosti a naravno nalazimo se u tri mjeseca pred lokalne izbore pa nije baš to pametno. Međutim, ja ću tu temu otvoriti. Naime, kada govorimo o obnovi ovog područja treba reći jednu bitnu stvar koju je struka naglasila, dakle društvo arhitekata, društvo inženjera. Dakle, svi oni koji znaju na koji način. Pitanje je da li mi tamo trebamo poslati arhitekte inženjere ili bismo tamo na ta područja trebali poslati ljude koji su demografi, koji su planeri, koji su urbanisti. Jer što nama znači ako mi svaku kuću obnovimo po zaseocima i selima, napravimo od nje prekrasnu jednu kuću gdje ćemo za 10, 15 ili 20 godina zbog neimaštine, zbog nedostatka posla imati zaseoke i sela koji će se pretvoriti u kuće duhova. Da li možda trebamo razmišljati o tome da zajedno u dogovoru i sa stanovništvom, sa lokalnom zajednicom da koncentriramo ta naselja. Jer što vam vrijedi ako vi napravite u Majskim Poljanama deset kuća i deset kuća obnovite, tko će njima dovesti osnovnu komunalnu infrastrukturu 21. Stoljeća? Vodu? Cestu? Plin? Odvodnju? Dakle, sve ono, rasvjetu. Pa mi smo tek sad vidjeli u ovom potresu da neka mjesta, neka sela nisu rasvjetu javnu imala. Dakle, što mi želimo u biti postići? Želimo li mi sad obnoviti samo da ljudima obnovimo ili želimo ući u jednu cjelokupnu pravu strategiju kako ćemo tom kraju dati da on ima ponovno priliku da se razvija. To sigurno nećemo moći postići ako ćemo obnavljati po sadašnjim kriterijima da će svaki čovjek svaku svoju kućicu koju ima u bilo kojem dijelu, u zabačenom dijelu upravo ta dva grada da ponovno dobi obnovljeno. Ali struka je jasno rekla koncentrirati disperzirano područje na jednom mjestu, izgraditi ljudima stanove, izgraditi ljudima kuće koji će imati dostojnu infrastrukturu 21. stoljeća jer puno ima ovdje gradonačelnika.

Ja se nadam da će ova obnova uključiti i konstruktivnost, da se ne dogodi da mi to samo lijepo uljepšamo sa vanjske strane, a na kraju od toga ne dao Bog da se ponovi potres za 10 ili 15 godina ponovno opet ćemo imati istu situaciju. Ono što isto tako bih htio naglasiti, a to je gospodarska revitalizacija. Nešto trebamo hitno napraviti, hitno napraviti da pružimo tim ljudima priliku da im pokažemo da ima nade, da mogu se nečemu očekivati. Strašno me zabrinjava podatak koji sam čuo nedavno da je preko 1000 ljudi već odjavilo svoja prebivališta na području potresom pogođenih mjesta. I ono što treba razmišljati je recimo konkretno što ja osobno smatram da bi se moglo vrlo brzo uz određena primjerena financijska sredstva, to je autocesta. 20 km je ostalo za završiti autoceste do grada Siska. To su otvorena vrata kojima mi tim ljudima, znam osobno iz svog grada koliko je meni osobno bitno da i nama dođe u Bjelovar autocesta. Dakle, 12 km do Bjelovara ostalo. Sam znam koliko će to doprinijeti razvoju i industrijske zone i novih radnih mjesta. Dakle, autoceste znače budućnost tog kraja pogotovo jer ta konkretna autocesta po mojim informacijama treba završiti točno na pola puta između Petrinje grada Siska. Budimo realni grad Zagreb je veliko gravitacijsko područje, ali isto tako područje koje nudi priliku upravo tim ljudima iz tog kraja da možda mogu i putovati na relaciji Zagreb-Petrinja, Zagreb-Glina i živjeti u svojoj Glini, živjeti u Petrinji, ne možemo svi živjeti u Gradu Zagrebu. Dakle, to je velika šansa da recimo samo preko autoceste se otvori prostor da se počnu graditi tamo zone i da se počnu stvarati radna mjesta. Govori se o školama i vrtićima. Pa zar nismo govorili o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti preko kojeg treba u Hrvatsku stići 45 milijardi kuna u slijedeće 2.g. Ja osobno znam da postoji 200 građevinskih dozvola za 200 škola jer nam je svima cilj i interes, u programu je ove Vlade RH da se izgradi toliko škola da se hrvatskoj djeci omogući jedno smjenska nastava, da dignemo standard u obrazovanju. Vrtići isto tako, dakle postoji sada prilika i kroz europske fondove riješiti taj dio problema. I za kraj, rekao bih i spomenuo ono o čemu se već danas govorilo. HSLS i naš klub se zalaže za apsolutno pristup za sva tri pogođena mjesta, Sisak, Glina, Petrinja, nema razlike. Svi tamo žive ljudi koji su potrešeni, koji su izgubili svoju imovinu, koji su izgubili neke od svoje najmilije, jednak pristup mora biti prema svim stanovnicima, koliko god to bio veliki financijski kolač jer sam svjestan da će to proiziskivat cjelokupno ova milijarde kuna, ali uvijek će biti onih političkih avanturista koji će možda i ovaj zakon prijaviti ustavnom sudu, možda će pasti upravo zbog toga i što smo napravili onda, izgubili smo bespovratno vrijeme koje nam je neophodno potrebno da bi ljudima pružili nadu da će ubrzo imati krovove nad svojim glavama. Isto tako treba razmisliti o ukidanju poreza, dati određena porezna rasterećenja za te krajeve, to bi bilo nešto što bi po meni vrlo brzo se moglo napraviti, a i upitno je koliko ljudi s područja Gline, s područja Petrinje uopće porezno doprinose ukupnoj fiskalnoj blagajni jer svi znamo kolike su tamo plaće i koliko poreza na dohodak se uopće uplaćuje iz tih krajeva, dakle i o tome treba jednako tako razmišljati. Moramo smanjiti birokraciju, moramo smanjiti ove postupke, o tome je već puno toga rečeno, al ono što je najbitnije mi moramo preko ovog zakona, putem ovih rasprava u kojima danas sudjelujemo moramo poslati poruku nade i perspektive za ljude da ljudi jednostavno ne odjavljuju svoja prebivališta, da ostanu, da se još jedno vrijeme strpe, strpe i ono najbitnije mi iz ovog visokog doma moramo poslati snažnu podršku i ja sam zato uvjeren da će i vladajuća većina isto tako prihvaćati sve dobre prijedloge, sve dobre amandmane kako bismo napravili što kvalitetniji zadatak jer to nije u interesu HDZ-a, SDP-a, HNS-a ili HSLS-a ili nekih drugih stranaka, to je u interesu građana koji tamo žive, oni nas gledaju, oni gledaju danas i ovu današnju raspravu i oni su ti koji očekuju konkretnu pomoć da napravimo sve ono što je najbolje iz ovog zakona i da što više amandmana prihvatimo i od oporbe, od nezavisnih zastupnika, od svih onih koji imaju dobru namjeru da ovaj zakon bude još bolji nego što je ovako predložen.

broj školskih objekata je tijekom proteklih tjedana i mjeseci pretrpio veća oštećenja i nitko ne može s potpunom sigurnošću jamčiti za zdravlje i život svih onih koji će se u sljedećim danima zateći u tim objektima. Pitamo se koliko su uistinu sigurni objekti u kojima se odvija nastava, posebice na području grada Zagreba i okolice koji su bili izloženi neprekidnoj seriji potresa, ali i u školama na Baniji. Pitamo se koliko je siguran, čak i put do tih škola. Jesu li stručne službe zaista učinile sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se i učenici i njihovi učitelji mogli osjećati sigurnim tijekom svojeg boravka u školskim zgradama i dvoranama. Očekujemo stoga da se na područjima na kojima su zabilježena oštećenja školskih zgrada uslijed potresa za svaki od tih pojedinih objekata promptno pripremi i izradi stručni nalaz verificiran od strane ovlaštenih građevinskih inženjera. Dokumentacija bi pored statičkog i seizmičkog elaborata trebala biti kompletirana i odlukom osnivača ustanove kako je zgrada solidna i sigurna za daljnju uporabu. Već godinu dana živimo opterećeni epidemijom koronavirusa koji predstavlja poseban izazov za normalno i kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. Moram naglasiti kako je upravo zahvaljujući politici HNS-a i bivšoj ministrici obrazovanja Blaženki Divjak obrazovni sustav uspio amortizirati prvotni udar krize izazvan epidemijom Covida. Stečeno iskustvo nam je pokazalo kako je do sada primjenjivanje modela online nastave moguće još više unaprijediti u skladu s novim zahtjevima i okolnostima. Ukratko rečeno, sustav možemo i moramo nadograditi novim rješenjima i korisnim alatima od kojih je i jedan tzv. školski Covid semafor kojim bi se na jesen na jasan, nedvosmislen i transparentan način definirali uvjeti prelaska na različite modele nastave. Temelj kompletnog obrazovnog sustava su uvijek bile naše vrijedne učiteljice i učitelji. Očekujemo stoga da se provede prioritetno cijepljenje protiv Covida svih nastavnika, ali i nenastavnog školskog osoblja jer smatramo da je to nezaobilazan korak prema uspostavljanju škola kao sigurnih zona, ali i prema i normalizaciji čitavog društvenog života. Apeliramo i da se tijekom obnove koja je pred nama posebno pozornost posveti obnovi i osuvremenjivanju naših škola kako bi one bile sigurno mjesto zadovoljnih učitelja, motiviranih učenika i ponosnih roditelja.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani kolegice i kolege saborski zastupnici. Prošlo je 10 mjeseci od razornog potresa koji je pogodio Zagreb, Zagrebačku županiju i Krapinsko-zagorsku županiju u ožujku 2020. g., a obnova još nije počela. U danima nakon toga cijela Hrvatska pokazala je želju pomoći onima koje je potres pogodio, obilazili smo domove građana i razgovarali s ljudima i pomagali. Osobno sam vidio devastirane kuće, srušene ili popucale zidove i urušene krovove. U medijima je to bila glavna vijest, to je bio najvažniji predmet razgovora za naše sugrađane, pogotovo za one koji su u potresu izgubili krov nad glavom, za one koji su izgubili svoj dom. No, kako je vrijeme odmicalo, druge stvari su dolazile u fokus javnosti i o sudbinama ovih ljudi govorilo se rjeđe. No, to sigurno nije bilo tako i za one naše sugrađane koji spavaju u kontejnerima ili koji su prenamijenili svoje gospodarske objekte u privremene domove. Za njih je potres i šteta koju je uzrokovao svakodnevnica i tako već 10 mjeseci čekaju, a obnove nema. Takvih je u Zagrebu mnogo, poglavito u sjevernom dijelu glavnoga grada. U Čučerju, Markuševcu, Vugrovcu, Dankovcu, Planini i mnogim drugim mjestima grada Zagreba. Kako državna obnova nije krenula, ljudi su se sami morali snaći. To su shvatili dok su sjedili u kontejnerima ili prenamijenjenim štalama i gledali visoke račune za režije koji su samo rasli s dolaskom zime i hladnijeg vremena. Pritom moramo napomenuti da su građanima u potresu oštećeni domovi za čiju su kupnju ili uređenje su oni već ranije podignuli kredite i sada su mnogi u situaciji da su svega nekoliko godina do mirovine, plaćaju kredit, a nemaju gdje živjeti. Posebni problem su visoki računi za struju koja im je jedini izvor grijanja koji moraju plaćati i koji često iznose cijeli iznos mirovine ili plaće. Dakle, na mala primanja kad plate račune, ništa im ne ostaje za život. I tako ljudi žive u kontejnerima ispred svojih kuća sa maloljetnom djecom. Mnogi strahuju od provalnika. Neki od ljudi u sjevernom dijelu grada su uz pomoć prijatelja i susjeda krenuli u prenamjenom štala, uredili su ih najosnovnije da u njima mogu živjeti. Od svog novca su to napravili, a jasno je da su financijski, kao i na svaki drugi način iscrpljeni. Kad država nije pomogla, oslonili su se na rad i pomoć svojih bližnjih. Jedan dio ljudi koji više nije mogao čekati početak obnove, a koji je bio u prilici dići kredit, napravio je upravo to. Sami su počeli gradnju novog doma, ali ne uz pomoć stambenih kredita, nego uz pomoć nenamjenskih. Dakle, osim što će vratiti glavnicu, vratit će i visoki iznos kamate. Ponavljam, 10 mjeseci je prošlo i ljudi osjećaju da su zaboravljeni. Zato prioritet mora biti početak obnove. Za mnoge je šok bio kad su shvatili da bi izrada projekta sanacije za njihovu zgradu bila više od 200 tisuća kuna, dakle samo cijena za projekt ili kada bi saznali da trošak obnove fasade zgrade košta pravo bogatstvo. Situacije su i takve da u centru grada, gdje je najveća gustoća zgrada i ljudi, postoje zgrade kojima je prijetnja susjedna zgrada koja ima 1 kat više pa se može dogoditi da s više zgrade padne dio zgrade na nižu i uzrokuje štetu. Ista je stvar i s kućama u ruralnijem dijelu grada. Problem je i dio oštećenih dimnjaka koji još nisu uklonjeni. Obnovu čekaju mnogi javni objekti, škole, muzeji i administrativne zgrade. Tamo gdje se radi o zgradama s više stanova, problem je s obnovom i po pitanju dogovora među stanarima. Problem je velik broj dokumenata koji trebaju donijeti za obnovu, ali oprečne upute i mišljenja koja građani dobivaju od nadležnih institucija. Da razjasnimo, kada govorimo o obnovi koju bi pomagala država ona se odnosi na konstrukcijsku obnovu, no ne i na ostalu štetu. Ovdje vidimo da čak ni dio obnove koje je država trebala pomoći još nije počeo, kako se onda građani ne bi osjećali napušteno i zaboravljeno. Obilaskom različitih kvartova u Zagrebu i razgovorom s ljudima koji su stradali u potresu prikupio sam podatke o problemima koje sam naveo u ovom govoru i zato samo mogu zaključiti sljedeće, obnova potresom pogođenih područja mora početi odmah.

Izvolite.

Evo jučerašnje aktualno prijepodne obilježeno je brojnim pitanjima kako vladajućih tako i opozicijskih saborskih zastupnika, ali isto tako je obilježeno i dociranjem premijera Andreja Plenkovića gdje na gotovo niti jedno pitanje opozicijskih zastupnika nije dao konkretan odgovor nego samo pričao političku demagogiju. I čovjek koji po strani gleda rekao bi kada ga sluša da u Hrvatskoj teku med i mlijeko. Tako i na moje jednostavno pitanje je pričao o tome kako Hrvatska jača svoj suverenitet unutar EU, kako su u RH u sljedećoj 10 godina osigurana sredstva od 24 milijarde eura, kako Vlada RH pomaže Gradu Vukovaru i niz drugih stvari, ali odgovor na moje jednostavno pitanje nije dao. Međutim, ajmo se malo pozabaviti upravo i ovim temama o čemu je g. Plenković jučer govori. Nažalost, statistički podaci ga itekako neumoljivo demantiraju. Ovo je rang lista zemalja članica EU, pogledajte gdje je Hrvatska, radi se o BDP-u po glavi stanovnika. Iza nas je samo Bugarska. Na pretposljednjem smo mjestu i po potrošnji po glavi stanovnika, iza nas je također samo Bugarska, ali i ta razlika se iz godine u godinu smanjuje. S ovim se statističkim podacima Andrej Plenković ne želi javno pohvaliti. Isto tako Hrvatska i dan danas pripada među pet najkorumpiranijih zemalja EU unatoč petogodišnjoj vladavini Andreja Plenkovića. Hrvatska je danas zemlja sa 200.000 manje stanovnika nego prije pet godina kada je Andrej Plenković došao na vlast jel po statističkim podacima oko 40.000 Hrvata svake godine napušta lijepu našu i odlazi u zapadnoeuropske zemlje trbuhom za kruhom. To je Hrvatska danas, o tim podacima Andrej Plenković šuti. Hrvatska je danas unatoč velikoj najavi reforme regionalne i lokalne samouprave i dalje država sa 555 jedinica lokalne samouprave što općina, što gradova, što županija. Hrvatska je danas država čiji javni dug iznosi 85% udjela u BDP-u i to su podaci o kojima Andrej Plenković šuti. A što se tiče pomoći Gradu Vukovaru, pa naravno da očekujemo da hrvatska Vlada pomogne Gradu Vukovaru jer je i Grad Vukovar pomogao Hrvatskoj državi '91. kada je bilo najpotrebnije, ali isto tako očekujem da hrvatska Vlada pomogne i ostalim gradovima i općinama na potpomognutim područjima. No sjetimo se što hrvatska Vlada nije učinila za Grad Vukovar, prije četiri godine 2017. dolazi u Grad Vukovar investitor hrvatskih korijena iz Švedske koji želi otvoriti tvornicu proizvodnja, drvna industrija je u pitanju, 500 radnih mjesta je u pitanju, nažalost Hrvatske šume nisu bile u stanju osigurati drvnu masu. Investicija propada. Tri godine poslije 2019.g. dolaze ponovo investitori u Grad Vukovar, Hrvati iz Švicarske koji žele u centru grada na mjestu derutne zgrade Hotela Dunav izraditi novi hotelski kompleks, investicija vrijednosti preko 20 milijuna švicarskih franaka, zaposliti 70-ak ljudi, osobe koje imaju iskustva u hotelskom turizmu otvorili su već jedan hotel u Švicarskoj, nažalost zahvaljujući upravo Vladi RH resornom Ministarstvu kulture ne dobijaju zeleno svjetlo za izgradnju hotela zbog visine koja se po njima ne uklapa u urbanu sredinu Grada Vukovara. Gradu Vukovaru se pomaže radnim mjestima, ovdje je Vlada RH zakazala, o ovim stvarima premijer Plenković šuti. Stoga mu je krajnje vrijeme da se spusti na zemlju i da prestane docirati saborskim zastupnicima nego da svi zajedno pokušamo raditi na boljem sutra svih naših sugrađana.

Ja ću danas govoriti malo o poduzetništvu u RH i vidjeti da li je poduzetništvo servis građanima i da li je predodžba da u odnosu između države i poduzetnika postoji cijeli niz radnji koje se mogu svesti pod nepotizam kriminal, korupciju ono što se zove u svim zemljama Europe duboka država. Jedan primjer iz Splita, naš čovjek se vratio Hrvat iz Kanade i svu svoju imovinu i obitelj je doveo u Hrvatsku, a imovinu je poslao u dva kontejnera. Jedan kontejner je bio upućen u Njemačku, a drugi kontejner u Hrvatsku, u Split. Ovaj kontejner koji je upućen u Hrvatsku čekao je 30 dana da dobije svoje stvari. Unutra su bile odjeća, obuća i jedan 40 godina stari motor. 30 dana je čekao, platio sve penale, preko 30 000 kuna da bi samo došao do svoje imovine. U isto vrijeme kontejner koji je došao u Njemačku, kad ga je došao preuzeti, preuzeo ga je isti dan. Postavljam pitanje zašto Vlada ne reagira na ovakve stvari gdje se evidentno nanosi šteta našim poduzetnicima? Drugi primjer i tu ću biti malo i osoban i s obzirom i na neke stvari koje su se događale prije par dana, nemojte mi to zamjeriti ali u Gospiću je '95. godine, znači govorim o vremenu prije 26 godina propala jedna tvrtka koja 4 mjeseca nije isplaćivala svojim radnicima plaću. I godinu dana nije isplaćivala dobavljače. Tri puta je država raspisivala natječaj za tu tvrtku i dva puta su potencijalni ulagači odustajali između ostalog i jedan iz Francuske radi toga kad su vidjeli koliki su dugovi, cijela investicija im je bila preskupa. Na trećem natječaju jedna obitelj ugledna iz Gospića kupila je tu tvrtku da vam bude lakše pošto je to bilo prije 26 godina za vrijednost danas 10 stanova u Zagrebu. U isto vrijeme dugovi prema dobavljačima i četiri mjeseca neplaćenih plaća radnicima su koštali novih 10 stanova u Zagrebu. Nakon obnove konkretno to je hotel 9 soba u Karlobagu koji ima 400 stanovnika zimi. Nakon obnove to poduzeće 26 godina radi cijelu godinu i ljeti i zimi. I ljeti i zimi zaposlenici primaju plaću. I mi smo bili jako ponosni na to što je to jedan obiteljski posao i gdje smo mi u jednom malom mjestu na Jadranu sa 400 stanovnika omogućili da se 10 do 12 ljudi može zaposliti u tu tvrtku. Međutim, prije par dana u jednim našim dnevnim novinama napisan je jedan vrlo ružni tekst koji će biti utuživ gdje se bezočno laže i moram priznati da sam sebi postavio pitanje zašto netko nakon 26 godina ima potrebu ulazit u problematiku koja je jedna obitelj kupila od države propalu tvrtku. Evidentno je da se radi o naručenom tekstu i to neposredno par dana nakon što smo Karolina Krišto Vidović i ja se odlučili za svoj politički put u kome vidimo današnju Hrvatsku kao pravednu Hrvatsku a ne zemlju korupcije, nepotizma i kriminala. I taj novinar koji je to pisao zanimljivo nije ga zanimalo što rade danas direktori koji su upropastili tu firmu i četiri mjeseca nisu isplaćivali plaću. Ni jednom od tih direktora nisu, a i danas žive u Gospiću nisu otišli postavili mu pitanje što su oni i zašto su upropastili tu firmu. Što je napravilo pravosuđe u 26 godina da nije uspjelo nikome nikakvu krivicu dokazati. Nisu otišli pitati ni jednog od tih zaposlenih radnika koji zimi dobivaju plaću. I na žalost ja moram sad skratit jer mi je kratko vrijeme.

Sada će u ime Kluba zastupnika Zeleno lijevog bloka govoriti poštovana zastupnica Rada Borić. Kolegice i kolege, čuli smo danas, čuli smo jučer, opetovano čujemo od gospodina premijera da je država i žurno i adekvatno odgovorila na katastrofalni potres u Baniji. Međutim, pitanje je jeli tome baš tako pa evo da nešto progovorim o državnim robnim zalihama i kako se država ponašala tih prvih dana na samoj Baniji. Vrijednost državnih robnih zaliha zadnji dan, posljednji dan prošle godine iznosila je 537 milijuna kuna. Prema izvješću o stanju i upravljanju robnim zalihama u 2019. Vlada nam ga je poslala u Sabor u listopadu prošle godine. Na kraju 2019. na zalihama je bilo šatora u vrijednosti od 32 milijuna 244 tisuće kuna, a navedeno je da je u 2019. kupljeno i 12000 vreća za spavanje u vrijednosti od gotovo pet milijuna kuna. Pa onda je pitanje i nije jasno zašto u Petrinju i Glinu nisu bili isporučeni niti jedan šator i niti jedna vreća za spavanje. Kako to znamo? Recimo 31. sam bila u Majskim Poljanama i u Majskim Poljanama su šatori u blatu bili od volontera koji su došli iz Čakovca. Dakle iz Čakovca su šatori mogli doći. Pitanje je ovdje i za ministra Banožića koja je svrha i na čiji zahtjev i u ovome trenutku već tri mjeseca pred Medicinskim fakultetom i Fakultetom likovnih umjetnosti stoje veliki vojni šatori koji nisu niti dana bili korišteni, ne zna im se svrha. Zašto nisu bili na vrijeme na Baniji? Kako znamo da iz robnih zaliha nismo dobili ni šatore, ni vreće za spavanje? Jer je upravo vlada poslala zahtjev tj. na upit slovenskih vlasti Hrvatska je molila šatore i vreće za spavanje i oni su stigli u prvome konvoju, a isto je učinila i Grčka u srijedu, svojim vlastitim avionom došlo je 40 šatora i 500 vreća za spavanje. Dakle, zbog čega smo iz Slovenije i Grčke zatražili kao pomoć šatore i vreće za spavanje ukoliko ih je bilo na robnim zalihama? Oko kontejnera, kontejnera za stanovanje u robnim zalihama na kraju prošle godine bilo je u ukupnoj vrijednosti oko 5,4 milijuna kuna. Ministarstvo navodi da raspolaže s ukupno 298 stambenih kontejnera od kojih se njih 201 u ovom trenutku nalazi, citiram, ispred zdravstvenih ustanova za pomoć u borbi s korona virusom, a da je 76 angažirano za smještaj stanovništva nakon potresa u Zagrebu i okolici, a tek je dakle 5 dana kasnije u srijedu i četvrtak isporučeno je 21 kontejner u Petrinju i Glinu. Jučer smo čuli od potpredsjednika vlade Miloševića da je samo jučer u jednom danu stiglo 45 kontejnera, dakle uz svo ovo vrijeme 21 kontejner. Zašto to govorim? Imamo obvezu da dakle prema čl. 17. Zakona o strateškim robnim zalihama stoji „robne zalihe održavaju se pravodobnim obnavljanjem“ Kako je moguće ako su doista kontejneri bili i jesu korišteni za trijaže i za, za testiranja ili je nešto ponovo, budući da znamo praksu kriminogenih radnji, kako je moguće da piše da imamo kontejnere koji su stambeni kontejneri. Recite zašto bi 201 stambeni kontejner trebao biti za trijaže i testiranje jer u opisu što je stambeni kontejner osim dakle kuhinje i nužnih prostorija postoji da imaju i do 6 kreveta? Dakle, kako je moguće i ukoliko je tomu bilo tako zašto se ne obnavljaju naše robne zalihe, pa da možemo govoriti bar u prvom trenutku gdje je ljudima bio najvažniji krov nad glavom, oni su ga mogli imati iz tih robnih rezervi?

Poštovani, obzirom da je u tijeku postupak donošenja Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, inicijativa „Sjeme“ je naše ljudsko pravo koju čine udruge iz cijele Hrvatske s više od 25.000 članova izrazila je zabrinutost predloženim nacrtom zakona koji dodatno otežava položaj hrvatskih poljoprivrednih proizvođača u odnosu na proizvođače iz ostalih zemalja članica EU i ograničava njihovo pravo na sjeme.

Nitko u drugim zemljama članicama ne ograničava poljoprivredniku pravo na sjeme, niti smišljeno stvara dodatne troškove svojim proizvođačima hrane. Hrvatska je ovisna o uvozu sjemena. To je posebno izraženo kod sjemena povrća koje se proizvodi na svega 40-tak hektara i to samo 5 kultura povrća. To značajno narušava prehrambeni suverenitet i dovodi u pitanje sigurnost hrane ako iz bilo kojih razloga dođe do zatvaranja granica ili komplikacija u opskrbi. S obzirom na vrijeme u kojem živimo to više i nije tako nezamisliv scenarij. Dodatno otežavanje uzgoja sjemena na gospodarstvima i povećavanje ovisnosti o uvozu smanjuju otpornost prehrambenog sustava u situacijama krize. Uz poljoprivredno zemljište sjeme predstavlja najvažniji resurs u proizvodnji hrane. Ograničavanjem ili uskraćivanjem prava na sjeme poljoprivrednim proizvođačima narušava se prehrambena suverenost zemlje i uskraćuju temeljna ljudska prava, što je regulirano i međunarodnim ugovorima i konvencijama. Odredbama predloženog Zakona o sjemenu krši se međunarodni Ugovor o genetskim resursima za hranu i poljoprivredu koji je Hrvatska potpisala i ratificirala 2009.g., te Deklaracija UN-a o pravima seljaka i drugih osoba koje rade u ruralnim područjima koju je Hrvatska također obvezna poštivati. U čl. 19. st. 2. deklaracije navedeno je „seljaci i druge osobe koje rade u ruralnim područjima imaju pravo čuvati, kontrolirati, štititi i razvijati svoje vlastito sjeme i tradicijska znanja“ U st. 8. istog članka navedeno je da države moraju poduzeti sve kako bi politikama o sjemenu o zaštiti biljnih sorti i ostalim Zakonima o pravu intelektualnog vlasništva, sustavima certifikacije i Zakonima o stavljanju na tržište sjemena poštivala i uzimala u obzir prava, potrebe i stvarnost seljaka i ostalih osoba koje rade u ruralnim područjima. Držim da s pravom postoji bojazan kako ova mjera ne doprinosi toliko zaštiti od biljnih bolesti nego je prvenstveno usmjerena uvođenju kontrole da bi velike tvrtke i ostali nosioci oplemenjivačkih prava mogli naplatiti svoje naknade. Ministarstvo poljoprivrede je u odgovoru na reagiranje udruga konstatiralo, novim nacrtom Zakona o sjemenu predlaže se uvođenje novog pojma sjeme s poljoprivrednog gospodarstva za tzv. tavanušu. U izjavama za medije navedeno je da se time uvodi red i uređuje siva zona uzgoja sjemena na gospodarstvu za vlastite potrebe. Uzgoj sjemena za vlastite potrebe na gospodarstvu i slobodan je izbor sorata ili lokalnih populacija pa čak i razmjena takvog sjemena među proizvođačima nije nikakva siva zona. Ona je prepoznata u međunarodnim ugovorima, deklaracijama, strategijama i studijama kao osnovno pravo svakog proizvođača koje je posebno važno u uvjetima kriza, klimatskih promjena, epidemija i prirodnih katastrofa s kojima se nosimo. Tavanuša nije stručni pojam nego pogrdni naziv pa ga je teško stručno odrediti. Odnosi se na zaraženo, neočišćeno i nekvalitetno sjeme žitarica koje su proizvođači sami uzgojili od sjemena sorata zaštićenih pravima oplemenjivača i nisu platili naknadu oplemenjivaču. Tema sjemena s obiteljskog gospodarstva međutim značajno je kompleksnija i ne može se sve sjeme koje poljoprivrednici uzgajaju za svoje potrebe jednostavno proglasiti tavanušom i zabraniti. Prema nekim procjenama čak polovinu sjemena žitarica koje koriste poljoprivrednici Europe čini sjeme koje poljoprivrednici sami proizvode, nema osnove unošenja pojma u zakon koji se odnosi na jednu skupinu usjeva tj. žitarica.

Izvolite.

Hvala predsjedavatelju. S obzirom na važnost Zakona o obnovi nakon potresa ja ću i u slobodnom govoru osvrnuti se na neke elemente iz njega. Činjenica je da ukoliko postoji parlamentarna većina zakon će biti usvojen što god oporba govorila, ali mene zanima ima li nekog u toj parlamentarnoj većini tko se pita kakvi su ti naši zakoni, kakva je njihova kvaliteta i može li nas zbog onoga što ovdje izglasavamo u nekom trenutku biti sram. Dakle, u obrazloženju zakona navodi se da naselja na područjima za koje je proglašena katastrofa bila su i prije potresa u teškoj ekonomskoj, socijalnoj i demografskoj situaciji i mnoga, dakle mnoga, ali ne sva ta naselja zaostajala su, bila su tretirana kao posebno potpomognuto područje. S obzirom na to tko je upravljao ovim područjem i ovom županijom to na neki način niti ne čudi, ali bilo bi pošteno priznati da su tome očito krivi i zakoni i mjere koje su se ovdje izglasavali i očito je riječ o tome da se brojni zakoni donose samo forme radi, a da do stvarnog razvoja i dobitka sisačko-moslavačkog kraja politici očito nije iskreno stalo. Također se ukazuje da se na ovom području broj stanovnika smanjio što ponovno govori o promašenim politikama. Također se govori da su teške posljedice na ovim područjima prouzročile i okolnosti iz Domovinskog rata koje se osjećaju i danas te se može zaključiti da se radi o devastiranim područjima, a potres je onda poslužio samo kao dodatna katastrofa. Mene zanima hoćemo li se i sljedećih 30 godina pozivati na to da je to područje devastirano zbog potresa od kojih se taj kraj nije oporavio do nekih budućih dana? Zatim se govori i o cilju Zakona o potpomognutim područjima, kaže se da je to upravljanje razvojem itd., međutim mislim da smo ovdje pomiješali kruške i jabuke. Ne zna se zapravo što je onda cilj ovog zakona o kojem mi raspravljamo danas? Hoćemo li različito tretirati onu pomoću koje neko područje treba zato što je nerazvijeno ili će kad pričamo o potresu biti bitno ojačati otpornost pojedinih građevina na potrese i tako ojačati sigurnost građana ili ćemo se rukovoditi nekakvim socijalnim kriterijima pa oni koji ne mogu obnoviti svoje domove pomoći će im država u tome? Ništa od navedenog. Kada govorimo o tome da se ovaj zakon donosi svega par mjeseci nakon izglasavanja onog zakona o obnovi Grada Zagreba i okolnih područja, pa nije li to najveći poraz na kraju krajeva i nas kao parlamenta, ali prije svega parlamentarne većine i Andreja Plenkovića. To najbolje govori o tome da mi ne možemo donijeti zakone kojima se sustavno upravlja ovom državom u kojem ćemo našim građanima znati pojasniti što ih čeka u određenim situacijama. I sada kada govorimo koja su to pitanja koja se trebaju urediti ovim zakonom, dakle proširuje se područje primjene zakona jel prvi puta nismo razmišljali kako treba, nakon toga se kaže da se propisuje način financiranja obnove, međutim kriteriji ponovno nisu niti približno jasni, zatim se kaže da se proširuje nadležnost Fonda za obnovu i na Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju da bi već u sljedećoj rečenici pojasnilo se da se dodjeljuje nova nadležnost Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje koje će provoditi obnovu u ove dvije dodatne županije. Dakle, uvodi se kaos i nered, izgleda da se na cijeli jedan postojeći zakon nadogradio jedan potpuno novi dio koji se s njim sukobljava i kosi u praski, u provedbi to će dovesti do velikih problema. Zatim se kaže da se propisuje dodatni model privremenog stambenog zbrinjavanja pomoću pokretnih privremenih i montažnih objekata. Fantastično je mi to izglasavamo nakon što su zahvaljujući aktivizmu naših građana, stanovnici na pogođenom području već zbrinuti. Baš sramota. Zatim govorimo da ćemo napraviti djelotvorniji i brži način uklanjanja uništenih objekata koji su zapravo nekakva sigurnosna prijetnja. Što je sa onom nekretninom koja je u Gradu Zagrebu dovela do urušavanja i do jednog smrtnog slučaja? Ako smo prvi puta napravili tako loš model da do dana današnjeg ta nekretnina nije uklonjena, a bome niti druge koje predstavljaju opasnost pa znamo li mi uopće donositi zakone kako treba? Zatim se kaže da se svrsishodno uređuje da će se pravila i mjere iz ovoga zakona primijeniti na sva druga područja koja bi kasnije bila pogođena nekim potresom, a nisu izravno navedena kroz zakonske odredbe i naziv zakona. I onda kažemo nomotehnički smo ga dobro uredili. Dakle, mi niti naziv pojedinog zakona nismo u stanju osmisliti sa svrhom koju bi taj zakon trebao propisivati.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, evo u ovim teškim vremenima naravno kada je cijeli fokus i Hrvatske i političke i svekolike javnosti usmjeren ka području pogođenim potresom naravno je i najbitnija stvar o kojoj uopće možemo govoriti i raspravljati tim ljudima treba pomoć, ne socijalna pomoć treba im svekolika pomoć nas ljudi koji sjedimo ovdje u parlamentu da na najbolji i najpravedniji način tim ljudima osiguramo elementarne uvjete za nastavak života i razvoj gospodarstva. No, dolazim iz kraja koji također ima problema kada je u pitanju i demografija i sve ono što ide uz to iz Osječko-baranjske županije koja je treća najveća županija na prostoru RH i koja također želi osigurati uvjete i preduvjete ne samo Osječko-baranjska županija nego svih 5 slavonskih županija za bolji život na tom prostoru. Pa evo dozvolite da na početku zahvalim svim lokalnim čelnicima koji djeluju na prostoru prije svega Osječko-baranjske županije koji su se također odazvali i svojim inicijativama pomogli potresom pogođenom području na bilo koji način. Želim govoriti o dijelu kada je u pitanju naravno poljoprivreda. 5 slavonskih županija ima negdje oko skoro milion hektara obradive površine od ukupno 1,7 miliona hektara koliko je na prostoru cijele RH. Da bi razvili poljoprivredu kakvu želimo gospodarski naravno održivu, dohodovnu moramo stvoriti elementarne preduvjete za razvoj takve poljoprivrede. Evo Osječko-baranjska županija je krenula u projekt izgradnje regionalnog distributivnog centra koji je osnovni uvjet i preduvjet da bi ono što proizvedemo završilo u tim hladnjačama, sušionicama i na taj način ne bilo samo sirovina nego bilo naravno i nešto što se na tržištu može prodati po puno većoj cijeni u vremenima kada nije sezona za određene vrste voća i povrća. Također jedan od projekata koji je vrlo bitan ne samo za Osječko-baranjsku županiju nego za svih 5 slavonskih županija to je izgradnja gospodarskog centra. Gospodarski centar u Osijeku koji se planira graditi na 130.000 m2 odnosno na 13 hektara je nešto što bi unaprijedilo ne samo gospodarsku aktivnost nego bi to bio i reprezentacijski centar za sve ono što Slavonija, Baranja i Srijem mogu ponuditi ne samo stanovnicima RH nego i zemalja koje žele jesti čistu, ekološki pripremljenu hranu. Izgradnja i dogradnja Zračne luke Osijek kao tranzitne luke je zasigurno nešto što nam apsolutno treba, imamo zračnu luku koja ovog trenutka u biti ne koristi skoro pa ničemu, ono malo putnika što se doveze i preveze nije nešto što tu zračnu luku može činiti održivom. Želimo cargo zračnu luku koja će upravo ono što proizvedemo u Slavoniji, Baranji i Srijemu transferirati prema onima koji su zainteresirani za naše proizvode. Navodnjavanje, navodnjavanje je jedna od tema o kojoj se često govori ovdje, mi negdje na području naše županije imamo oko možda 50-tak tisuća odnosno pa 20-tak tisuća hektara koje su ovog trenutka pod navodnjavanjem, no što vrijedi navodnjavati ako nemamo centre u koje ćemo smjestiti tu hranu koja se proizvede jer budimo iskreni nemoguće je odmah sa polja prodati svu količinu hrane koja se proizvede no i za to postoje određeni uvjeti i preduvjeti koji se moraju stvoriti. Mora se znati kolika će biti cijena kubnog metra vode s kojom će se navodnjavati, postoji li mogućnost da prve 2, 3 godine ta cijena bude apsolutno da bude besplatno da bi stvorila uvjete i preduvjete za održivo gospodarstvo. Izgradnja kliničkog bolničkog centra za svih 5 slavonskih županija u zdravstvenom smislu je kruna svega onoga što se želi napraviti u ovom vremenu. 700.000 stanovnika gravitira Kliničkom bolničkom centru u Osijeku, zgrada je stara preko 150 godina i smatram da ćemo na taj način stvoriti uvjete i preduvjete kako za razvoj gospodarstva, tako isto za ostanak na ovim područjima. Stoga evo na kraju želim pohvaliti svih 5 slavonskih župana, koji u jednoj sinergiji rade na tome da bi naša Slavonija, Baranja i Srijem bila ono što je bila možda do početka '90.-tih godina 20.

Hvala. Danas je evo tema Sisačko-moslavačka županija, grad Sisak, ja ću se dotaknuti malo i samog zakona i moguće obnove, ali ću govoriti o jednom drugom problemu i ja bih molio tu podršku i zastupnika iz 6.-te izborne jedinice, vidim da je tu kolega Celjak, da je tu kolegica Posavec Krivec, ne znam ima li još tko i evo kolega Glavašević. Dakle, govorit ću o potezu vodstva HTV-a i kolega Lenart je tu evo on se iza računala je tu, dakle govorit ću o potezu vodstva HTV-a koje je novinaru Igoru Ahmetoviću jedinom HRT-ovom dopisniku iz te županije ukinulo radno mjesto i prebacilo ga u redakciju zagrebačke Panorame. Dakle, ukida se mjesto jedinog stalnog dopisnika iz županije koja je na rubu humanitarne katastrofe, u koju su uprte oči cijele Hrvatske, o kojoj danas raspravljamo, o kojoj raspravljamo već gotovo mjesec dana i sigurno ćemo raspravljati u narednim mjesecima. To je jedan skandalozan potez, ja bih moli reakciju i ostalih kolega, to je nešto što je nedopustivo, a zapravo se dogodilo jer je dopisnik HRT-a dobio radni spor protiv svoje kuće i skandalozno je da se sada njegovo radno mjesto ukida. To pokazuje kakav je odnos vladajuće strukture koja upravlja HRT-om prema toj županiji. A kada govorimo o obnovi vidio sam da su već i kolege iz SDP-a dali određene amandmane za Sisak, pretpostavljam da će isto učiniti i kolege iz zeleno-lijevog bloka i kolege iz HSS-a. Mi ćemo isto tako ići sa amandmanom koji će uzeti u obzir ne ove kriterije koje su vladajući uzeli, to je znači potpomognuto područje i proglašenje katastrofe jer onda Sisak ne može biti, uzet u obzir za 100%-tno financiranje nego smo dodali jedan novi kriterij, a to je od geostrateške važnosti koju bi vlada procjenjivala uredbama, dakle za određeno područje koje je posebno važno, a složit ćemo se da grad Sisak kao grad hrvatskih pobjeda, grad koji je silno pretrpio u Domovinskom ratu, sada uslijed ovog potresa, nešto takvo zaslužuje. Vi ste kolega Celjak samo načelno tražili nešto za grad Sisak, ali mi rješenja još uvijek nemamo, pozivam vas na sastanak u 15 sati, dakle dobili ste mail, vratile su kolege iz HSS-a da smo mi kao odbili inicijativu kolege Vidovića. To je netočno, ja sam inicijativu osobno podržao, čekao sam poziv na sastanak, kada je došao taj poziv bio sam na terenu i rekao sam da bi u tom trenutku taj sastanak trebalo ovaj napraviti na terenu. Nemam ništa protiv da ovu inicijativu vodi bilo ko od zastupnika, dapače da je vodi netko iz političke opcije koja ima najviše zastupnika iz oporbe iz te izborne jedinice, tako da u tom smislu sam u potpunosti otvoren ili da je vodite vi kolega Celjak ili netko iz vladajuće koalicije ako ćemo na takav način uspjeti se izboriti za, za grad Sisak i za tu županiju. Dakle, s tim nemam nikakvih problema, al ono što je danas poručeno od strane premijera ne daje nekakvu pozitivnu, pozitivnu poruku, niti nadu građanima Siska da će se njihove nekretnine u cijelosti obnoviti na račun države. Ako je sve točno što je kolega Bačić danas govorio ja to potpisujem, o tome da je to županija koja je meki trbuh Hrvatske, koja je pretrpjela agresiju, koja je i sada ponovno razrušena u ovom potresu onda moramo naći način kroz ovo zakonsko rješenje ili na nekakav drugačiji način da se svim ljudima u gradu Sisku obnove njihovi domovi. A sve bi vas kolege pozvao ne samo da se ujedinimo oko te inicijative nego da pošaljemo jednu poruku vodstvu HTV-a koje je stalnom dopisniku, znači HRT-a iz te županije koja je na rubu humanitarne katastrofe ukinula radno mjesto u ovom trenutku, a taj čovjek je i za vrijeme potresa, po mojim saznanjima, profesionalno radio svoj posao.